Poštovane kolegice i kolege, dobro jutro. Nastavljamo s radom, danas prva točka: - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, prvo čitanje, P.Z. br. 815 Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport. Molio bih predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani Ivica Bošnjak, državni tajnik u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Izvolite državni tajniče.

Izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama sadržajne su u nacionalnom programu reformi za 2019. g. i one ovim značajnim doprinosom i daljnjim povećanjem za najznačajniju kategoriju rodilja, zaposlenih i samozaposlenih predstavlja daljnje povećanje koje u konačnici će sa onim izmjenama koje su bile stupile na snagu od 1. srpnja 2017. g. značiti da za ovu kategoriju zaposlenih i samozaposlenih će iznos biti povećan za gotovo 3000 kn sa tadašnjih 2663 na 5650 kuna. Spomenut ću dakle da one prethodne izmjene su stupile na snagu, prvi puta je pristupljeno poboljšanju statusa roditelja zaposlenih i svih drugih kategorija nakon punih 10 g. i dakle ovime činimo značajan kako bi se adekvatnije zaštitilo majčinstvo ali i adekvatnije uskladile obiteljske i privatne obaveze roditelja odnosno dakle obitelji i omogućilo bolje planiranje njihovog obiteljskog života. Druga značajna promjena izmjena ovoga zakona odnosi se na kategoriju koja skraćuje radni staž potreban za ostvarivanje statusa zaposlenog i samozaposlenog roditelja sa 12 na 9 mj. odnosno sa 18 na 12 mj. sa prekidima. Ovo je izuzetno značajno za kategoriju mlade populacije koji počinju dakle, ulaze na tržište rada, planiraju kako bi se njihove mogućnosti obiteljskog planiranja bila što adekvatnija s obzirom osobito na činjenicu da se prosječno vrijeme rađanja prvog djeteta značajno približilo 29 g. i ono je kada promatramo u jednom periodu od 10 ili 15 g. ima višegodišnje povećanje, tako da će ovaj iskorak kažem za mlade, imati osobiti značaj. Slijedeće dakle izmjene odnose se na usklađivanje zakona koji se odnosi za kategoriju roditeljski skrbi a to je za kategoriju nezaposlenih roditelja, poljoprivrednika i onih koji ostvaruju drugih dohodak a odnosi se na usklađivanje ostvarivanja njihovog prava ukoliko za vrijeme trajanja roditeljskog dopusta se zaposle, da mogu to pravo prenijeti na drugoga roditelja što dosadašnjim postojećim odredbama zakona koje su na snazi bile od 2008. g. nije bilo moguće. Konkretno to znači ako se nezaposlena majka zaposli da to svoje pravo može prenijeti na oca. I imamo još jednu kategoriju koja je također usklađivanje koje je predviđeno da poslodavac ne daje suglasnost na zahtjev radnika za fleksibilno korištenje roditeljskog i rodiljnog dopusta nego da po pisanoj obavijesti u roku 30 dana odnosno dakle sa rokom 30 dana odgode sukladno poslovnom procesu može odgoditi primjenu toga prava koje proizlazi iz ovoga zakona. Dakle ponovit ću, i sukladno nacionalnom programu reformi, ovo predstavlja jedno zaokruženje i dalje poboljšanje statusa roditelja i za planiranje obitelji a osobito sa usklađivanje obiteljskog i poslovnog života čime kažem evo drugi puta smo u mandatu Vlade intervenirali, značajno povećali iznose ove naknade. Stoga molim da se prihvate prijedlozi evo ovih izmjena zakona. Hvala. Zahvaljujem državnom tajniku. Imamo 7 replika, prva je na redu poštovana kolegica Čikotić, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Ono što bi htjela upitati ovdje prisutnog dužnosnika iz Ministarstva demografije je jer obzirom da ministrice na predstavljanju ovog važnog zakona je kada se planira donijeti Strategija demografske revitalizacije obzirom da ista još uvijek nije donesena te kada planirate ostalih 99 mjera demografskih koje ste najavljivali u proljeće 2019. g. jer obzirom da je ovo tek jedna? Dakle Strategija demografske revitalizacije nacrt je u završnoj fazi, ona je dovršena da tako kažemo, ide u svoju proceduru kojom ćemo vjerujemo je usvojiti i kojom će biti sigurno nakon 14 g. donesen strateški dokument koji upravo pitanje demografske revitalizacije stavlja u fokus nacionalnog interesa i kroz tih 100-tinjak mjera koje su samo predviđene, sigurno će predstavljati jednu značajnu perspektivu koja u mandatu ove Vlade je već pokrenuta brojnim mjerama koje su nakon 10 i 20 g. se provode, dakle evo to je ovo današnje i predlaganje Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, usklađivanje obiteljskog i poslovnog života koje smo pokrenuli značajnim investiranjem u predškolski odgoj u gotovo 450 vrtića, produženim radom vrtića i drugim projektima koji su već u konačnici i pokrenuti i koji imaju već i svoj izričaj u određenim mjerama.

Demografija jest reforma svih reforma, ona nije nikakav instant program već je proces koji traje.

Hvala vam lijepo. Izvolite, odgovor, želite? Ne. Onda vas, sada je na redu poštovani kolega Dobrović, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora. Evo, čujemo mjere demografskog oporavka i naravno svaki ovakav pomak je dobrodošao i sigurno to daje jedan mali Međutim, ipak se ne možemo načuditi pristupu. Dakle, vi govorite o nečemu što će staviti u fokus nacionalni pitanje demografije, pa vi ste na kraju mandata otprilike, selo gori, a vi popravljate dovratnik. Ja ne razumijem, kako ne shvaćate da Hrvatska nestaje u demografskom smislu i da sve ovo skupa neće imati smisla ukoliko se iz temelja ne promijeni pristup. Ne želite odgovor? Hvala predsjedniče. Pa evo ja pozdravljam ove mjere i svakako mislim da je ovo jedna dobra stvar, detaljno ću izanalizirati u svojoj pojedinačnoj raspravi, ali ono što vam želim skrenuti pozornost, možda mislim da je u projekcijama proračuna kada govorimo o 2021., 2022., vidim da su zadržana ista sredstva kao i za ovu godinu iz čega proizlazi da nema plana možda u budućnosti potpunog delimitiranja naknada za drugih 6 mjeseci. Mislim da upravo žene koje rade u višem platnom razredu se rjeđe odlučuju na majčinstvo upravo zbog te karijere i upravo mislim da zbog toga, kad bi se potpuno delimitiralo naknade da bi možda potaknulo i te žene da se odluče na majčinstvo više i samo mi je žao, mislim da je ovo jedna jako dobra mjera, o drugim stvarima ću govoriti u pojedinačnoj raspravi, ali mislim da bi trebalo imati malo više ambicije pa planirati postepeno podizanje naknada još i u budućnosti, što se ne vidi iz projekcija proračuna.

Mi smo, kažem, nakon 10 godina prvi puta pristupili povećanju osnovica i prava za sve kategorije roditelja, a ovim izmjenama smo posebno targetirali one koji su zaposleni i samozaposleni.

S milijardu 980 milijuna kuna, dakle na 2 milijarde i 730 tisuća kuna i mislim da je to najbolji odgovor koliko smo usmjereni da poboljšamo status roditelja, da poboljšamo status mladih, obitelji koje planiraju imati djecu, uvjetima [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] kada kažem iz godinu i godinu se prosječno [[Upadica predsjednik: Hvala vam državni tajniče.]] broj rođene djece povećava. Kolegice Glasovac, izvolite.

Također se pridružujem ostalim zastupnicima koji podržavaju sve iskorake u ne samo u ovoj demografskoj politici, nego onome što olakšava život roditeljima. Međutim, ono što mene zanima jest kada ćete ispuniti jedno od bitnih programskih obećanja vladajuće stranke, ključne stranke u koaliciji na vlasti i delimitirati roditeljske naknade u drugih 6 mjeseci djetetovog života. Moram priznati da to nisam uspjela shvatiti iz vašeg odgovora na repliku kolegi Đujiću pa moje pitanje vama, možda da konkretiziram, jeste li od toga odustali ili ćete to obećanje realizirati i kada? Hvala na pitanju poštovana zastupnice. Od tog pitanja nismo odustali, Vlada je sigurno posvećena i evo, u prethodno spomenutoj budućoj strategiji demografske revitalizacije to sigurno predstavlja jedan smjer u kojem želimo ići. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Ja također, pozdravljam 6. izmjene Zakona o rodiljnim naknadama. Smatram ih korisnim i dobrodošlim. Međutim, ono što meni ostaje kao nepoznanica jeste zbog čega ove izmjene nisu uzele u obzir mogućnost prijenosa roditeljskog dopusta na treće osobe odnosno na bake i djede, naravno u određenim situacijama? Zakon u svojim osnovnim odredbama predviđa mogućnost da osoba koja dijete, odlukom nadležnog tijela predviđeno da bude u skrb i brigu dodijeljeno, da može ostvariti dakle to pravo, tako da ta odredba zakona postoji. Izvolite. Kao roditelj želio bih pohvaliti i apsolutno podržati ovo povećanje roditeljskih i rodiljnih naknada, vjerujem da će one dodatno pridonijeti usklađivanju privatnog i poslovnog života naših roditelja, a ujedno pridonijeti porastu nataliteta. Ovo je drugo podizanje potpora u mandatu ove Vlade u iznosu od nekih 40% odnosno 5.654 kune i s ovim izmjenama svrstati ćemo se u sami vrh EU po visini potpora što je smatram vrlo važno za istaknuti u svim ovim današnjim raspravama. No većinom kada govorimo o naknadama i potporama spominju se majke, no ne smijemo zaboraviti da i očevi imaju mogućnost korištenja ovoga prava i svakako bi volio vidjeti više očeva koji koriste roditeljski dopust. Mislim da samo oko 2% očeva koristi svoje pravo i ostaje s djetetom kod kuće dok majka radi i nadam se da će u budućnosti biti što više takvih hrabrih očeva.

Hvala na pitanju poštovani zastupniče. Ovim izmjenama i podizanjem limita na5.650 kuna upravo očekujemo da će se dodatno potaknuti da između roditelja se potakne adekvatnije korištenje toga prava i od strane očeva i njihovo uključivanje u veći postotak korištenja toga prava. Naravno da je cilj izmjena zakona jeste i usklađivanje obiteljskog poslovnog života, ali i veća uključenost žena na tržište rada upravo to u korištenju toga prava koje bi koristili preuzeli očevi otvara ovu perspektivu da njihova podjela tih roditeljskih odgovornosti bude više izražena. A kao osnovni preduvjet upravo je podizanje ovoga limita. Bio sam se već javio, ali mogu reći ovi poticaji za roditelji možemo slobodno reći da su pozitivni i da Vlada radi na tome, međutim mislim da je to dosta zakasnulo, kliko je vremena prošlo da bi se podigo jedan određeni standard roditelja i poticaj majki da rađaju. Znamo da je masa Hrvata iselilo vani, da se rađa djece puno u inozemstvu, a ne u Hrvatskoj. A zašto je to tako? Svi znamo da ovih 20 i više godina nismo vodili računa o tome, vodili smo računa o nekim drugim stvarima ustvari nismo vodili računa, sada je proračun stabiliziran i onda se mogu izdvajati sredstva i smatram dobrim, ali sa puno, puno, kašnjenja. Ovo se naravno mora pohvaliti, ali moramo biti svjesni šta se dešavalo i zašto nismo ranije činili i pravili pravnu državu daleko ranije da bi svi uplaćivali poreze i da bi proračun bio uravnotežen i da bi imali ovakvu ili sličnu situaciju već davnih dana. Pa pozivam sada izvjestitelje odbora ako žele uzeti riječ? Prvi je na radu Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, poštovani kolega Hrvoje Zekanović. Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Ovo je uredu, znači podić ćemo malo rodiljne i roditeljske potpore odnosno naknade i reći ću da je ova Vlada imala nekoliko mjera koje su bile uredu, međutim ipak imamo neke grube činjenice, a ja ću vas upoznati s njima, čak bih na početku rekao da je ova mjera to vam je kao da pokušavate onu kompoziciju onaj vlak koji klizi u nekakav ambis ili ponor zaustaviti sa stavljajući malene kamenčiće pod kotače. Ne možete, dakle taj vlak možete zaustaviti jedino na način da upalite lokomotivu koja će povući taj vlak, tu kompoziciju u drugom smjeru. Ono što građani Hrvatske već znaju ali se ne izgovara sa ove govornice, ja ću sada egzaktno reći, Hrvatska vam je 1991. godine imala 4 milijuna 784 tisuće, 2011. godine imala je 4 milijuna 284 tisuće odnosno točno pola milijuna manje.

Hrvatska je izgubila 20% svog stanovništva.

Ponovit ću 15.671 osoba. Taj broj zapravo u mandatu ove Vlade je narastao jer smo imali 2016. 14.005, 2017. oko 16.000, danas je to 15 lani se taj broj zadržao otprilike na ovoj razini, s tim da oni koji imalo poznaju demografiju ako imate ukupno manji broj ljudi, a imamo, znači imali smo 4 milijuna 300 tisuća, sada imamo 4 milijuna, a imamo jednaki pad znači da je situacija još gora jer mi imamo jednaki pad u manjem broju ljudi.

E sada to nije sve, imamo još i mehaničko kretanje stanovništva odnosno migracije odnosno u konkretnom slučaju Hrvatske emigraciju koja vam iznosi još otprilike ovoliko godišnje. Znači, uz ovo prirodno kretanje, prirodni pad imamo mehanički gubitak stanovništva i to vam je zadnjih godina brojku zapravo nemamo točnu. Dobro migracije su takve da netko otiđe pa se vrati, ovako onako, ali taj minus odnosno negativna migracijska bilanca vam je sigurno negdje na ovoj na godišnjoj razini iznad 30.000 stanovnika. Dakle, mi gubimo što mehanički, što prirodno minimalno 50.000 stanovnika godišnje, minimalno 50.000 stanovnika godišnje. I sada kad mi govorimo o ovoj, znači pazite ovo je ključan resor Hrvatske i meni je žao što ministrica nije ovdje, znači najvažniji hrvatski resor u koga se Andrej Plenković kleo za vrijeme predizborne kampanje je doživio katastrofu, a ovdje nema ministrice da ovo brani. Zapravo i ministrica nije demograf ona je sociolog ako se ne varam, prvo smo imali, ili pedagog, ne znam imali smo pedagoga sad imamo sociologa ili obrnuto nije sad toliko ni bitno. Znači u najvažnijem ministarstvu ministar nije ministar struke. To je kao da stavimo ne znam automehaničara u Ministarstvo zdravstva npr. uz dužno poštovanje prema automehaničarima ili da stavimo ne znam povjesničara u Ministarstvo financija, evo izvrstan primjer, evo to je super. I onda se mi čudimo što mi nestajemo. Ajmo dalje malo, vi ove podatke znate ja pretpostavljam, vi bi trebali znati. Od 556 jedinica lokalne samouprave 449 ih ima pad, prirodni pad broja stanovnika. S tim da 105 ima u 7 godina veći od 15% Moj Šibenik ima spada u tu kategoriju. Moj Šibenik je izgubio od '91. godine više od 25% stanovnika kao i Hrvatska. O Slavoniji neću ni govoriti, evo maloprije sam razgovarao sa kolegom Culejom, njegovo selo je prazno, tamo nitko ne živi ili rijetko tko, mladih više nema. I onda na koncu nakon godina i godina, 4 godine, 3,5 godine znači je mandat Andreja Plenkovića mi imamo jednu demografsku mjeru, a situacija je katastrofalnija. E sada, znate u čemu je stvar, zato što prvo vi u ministarstvu nemate apsolutno veze o demografiji, to je prva stvar, a druga stvar mislite da se to može riješiti isključivo financijskim mjerama. E ne može, da bi se ovo riješilo, to je ono o čemu ja stalno govorim i našem predsjedniku Vlade, a reći ću i vama poručite ministrici, nama treba katarza društva jedna vrijednosna obnova. E tek onda ako mi napravimo to, e onda ćemo imati demografski oporavak. Ako vi date majci 500 kuna više, šta vi mislite da ste nešto napravili. Pa troškovi života su u ovom periodu bili 1.000 kuna veći. S druge strane ja bi svakome od vas koji je ovu mjeru izmislio ja bi mu reko rekao, ajde pokušaj ti živjeti sa 4.000 kuna mjesečno i imati 5-tero djece ili 2 puta po 4.000 kuna nek ima i muž toliko u nekom trgovačkom centru. Dakle, zaključit ću ove mjere koje radite su zapravo smiješne jer ekonomski učinak je možda isključivo na one najsiromašnije, naj, naj, znači onaj najniži ekonomski stalež, njima nešto zapravo te mjere doprinose, međutim one prave mjere odnosno ona prava mjera koju bi vi trebali napraviti, a radi se o promjeni načina razmišljanja prvo vas u ministarstvu, a onda cijele Vlade i da se to ona reflektira na našu državu Hrvatsku, e toga nema. Dakle, ja ću zaključiti da vi što se tiče demografije u ministarstvu ste napravili jedno veliko ništa, da nemate veze i da ste demografski još 3 godine unazadili u demografskom smislu našu državu Hrvatsku u najvažnijem smislu, u najvažnijem resoru, a to je znači resor demografije. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora.

Pompozno je najavljivano da ćemo imati demografske mjere, da će se napraviti strategija demografske revitalizacije ako kao što je uvaženi državni tajnik rekao od te strategije ona je tek u nacrtima i ona će tek biti upućena u javno savjetovanje. U proljeće 2019., baš uoči EU izbora govorilo se o 100 demografskih mjera, od tih 100 demografskih mjera one još nisu naprosto ugledale svijetlo dana. Ono što smo vidjeli je subvencionirane kredite koji su doveli do poremećaja na tržištu nekretnina, ogromne cijene stanove, one subvencionirane kredite koji mogu koristiti opet samo oni koji su zaposleni za stalno, samo oni koji su kreditno sposobni, samo njima su dostupne te subvencije. Oni drugi naprosto ostaju i bez toga i ono što im je ostavljeno su veliki najmovi koje jednostavno sa plaćama koje jesu u realnom sektoru je nemoguće da tako kažem i podmirivati za mlade obitelji. Činjenica je da mladi ljudi sve više i više ostaju znači i na fakultetima, znači duže im je taj period školovanja i onda kad dođu na tržište rada trebaju dobiti ugovor na neodređeno odnosno stalni posao kako bi zasnovali svoju obitelj. No to se ne događa. Ne događa se jer naprosto nemaju taj ugovor na neodređeno, nekretnine su im nedostupne, nemaju mogućnosti koje zapravo politike jasne bi trebale davati. Ovaj prijedlog što se tiče samih rodiljnih i roditeljskih potpora ja pozdravljam to povećanje na 5.600 kuna i to je u redu. Znači smjer u kojem idemo je u redu, ali još prije 2 godine nisam ja rekla, nego, jer nisam te struke, jesam sam majka, žena sam i poznato mi je s kojim problemima se susreću, znači i majke i žene i na tržištu rada i što se tiče same obitelji. Jedan demograf je rekao i stručnjak koji je bio član vaše Vlade, otišao je i rekao ovo je sve folklor, s time bi ja počela ovo vaše izlaganje vezano za ove vaše rodiljne i roditeljske potpore, znači ovo je sve folklor. Vi nakon 4 g. obećavate strategiju koja je u nacrtu, koja još uvijek nije vidjela javno savjetovanje, obećavate nekih pompoznih 100 mjera koje ste koristili u predizbornim kampanjama a i sada evo, bliži se godina izborna i sad bi trebalo nešto promijenit, nešto malo povećati, tek toliko da se nešto kaže da ste radili. Htjela bi se osvrnuti da zapravo demografske revitalizacije ni ne može biti dok god žene nemaju ravnopravan položaj na tržištu rada. Demografska strategija svakako bi trebala uključivati izmjene radnih nekih zakona koji će se odnositi na žene. Danas žene su zaštićene svega 15 dana nakon povratka sa rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta. Mogu i u velikom broju slučaja, žene mi se javljaju i kažu evo baš sam ja proglašena tehnološkim viškom. Nekoliko takvih poruka sam dobila u zadnjih nekoliko dana. Ravnopravnost žena je stoga ključna za demografsku obnovu a upravo u tome je MOST nezavisnih lista i predložio zakonski prijedlog. Ono što je evidentno iz ovoga je da vi ne dižete minimalnu naknadu znači odnosno potporu za žene, ta naknada ostaje na 2328 kn. Mi predlažemo u našem zakonu da ta minimalna naknada bude 3991 kn za svaku žene koja znači donese rodni list djeteta odnosno roditelja kad isteknu obvezni rodiljni dopust. Znači ukinimo one koji zaprimaju zahtjeve, ukinimo one koji pišu potvrde, ukinimo svu tu silnu administraciju i birokraciju i preusmjerimo novac, digitalizirajmo postupak i povećajmo rodiljne naknade. Znači za cijelu prvu godinu života djeteta da ta minimalna naknada bude 3991 kn, zato se zalaže MOST nezavisnih lista jer na taj način bar ta žena koja eto je u nemogućnosti da nađe posao, u nemogućnosti da se realizira u momentu kad je završila školovanje a sklopila je bračno partnerstvo ili živi u partnerskom odnosu, zapravo ona ima jednu mogućnost da zasnuje svoju obitelj i da se posveti znači pozivu majke. Izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova govori o tome da najveći prepreka ženama danas tržištu rada osim njihove dobi je i odluka o majčinstvu. Žene puno više koriste rodiljni i roditeljski dopust odnosno 0,44% očeva koristi rodiljni dopust a svega oko 2% očeva koristi roditeljski dopust. Znači sve, teret obitelji, demografije je pao na žene a ne poboljšavamo njihov status znači da one budu što ravnopravnije i na tržištu rada i kako bi bile ekonomski sigurne i zapravo ne poboljšavamo njihov status u svim drugim aspektima. Dana prava žena koje rode i prava njihove djece, znate o čemu ovise? O općini ili gradu u kojem su ta djeca rođena. Tako na nekom otoku za peto dijete dobit ćete 170 000 kuna a u nekoj siromašnoj slavonskoj općini pitanje jel ćete dobiti 1000 ili 2000 kuna. Što to znači? Znači da nema strategije. Ova Vlada trebala je dat jasan dokument, jasne smjernice u kojem dijete koje zapravo postaje stanovnik, da njegova prava ne ovise o tome u kojoj je općini ili gradu ono rođeno a danas je tome tako. To je demografska revitalizacija. Znači vi morate imat po članu kućanstva 534 kn, znači po jednom članu kućanstva da bi ostvarili pravo na dječji doplatak od 299 kuna. Što znači da recimo obitelj u kojoj majka radi za 2000 kn na pola radnog vremena recimo i otac koji radi za plaću od 3000 kn, oni jednostavno ne ispunjavaju taj uvjet. Znači oni imaju pravo na onaj minimalni dječji doplatak i to je demografska revitalizacija. Što se tiče našeg Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, mi smo predložili a u drugom čitanju kad ovaj zakon i dođe na red, dat ćemo amandmane u tom smjeru. Minimalna naknada mjesečna za prvu godinu života djeteta treba biti 3991 a z sve druge žene, njihova puna plaća.

Tu govorim o bakama i djedama i zato trebaju dobiti naknadu za vrijeme roditeljskog dopusta, ona je 2328 kuna. Znači baka i djed koji koriste rodiljni odnosno roditeljski dopust trebaju naknadu od 2328 kuna. Isto tako, žene koje se vrate nakon prve godine života djeteta n svoje radno mjesto a rodile su znači ili blizance ili imaju treće dijete pa imaju ono pravo još 2 g. korištenje roditeljskog dopusta, da im se omogući da koriste svoju naknadu od 2328 kn u vidu mjesečne pomoći jer brojnim ženama, javljaju im se one žene sa prosječnom plaćom i kažu, je rodile smo, imamo treće dijete, vratila sam se na svoje radno mjesto i jednostavno 2328 kn, ja nemam dovoljno da ostanem do treće godine života djeteta i te žene se vraćaju na svoje radno mjesto, recimo rade za neku prosječnu plaću od 5500 kuna. Njima je jednostavno nemoguće živjeti znači od te naknade od 2328 kuna a kažu zakonodavac je dao da do osme godine da se može ona vratiti na roditeljski dopust u minimalnom trajanju od mjesec dana ali oni ne mogu zbog drugih troškova. Zato upravo želimo da te žene ne ostave neiskorišteno to svoje pravo nego da ili da ga prenesu na baku ili djeda koji će im pomoći u odgoju djece ili da dobivaju mjesečnu pomoć u 2328 kuna, kako eto, to im ne bi ostalo neiskorišteno jer brojne su žene, a ministarstvo sam tražila taj ključan podatak koliko je žena zapravo koje nisu iskoristile to pravo, oni taj podatak nemaju. Oni to ne evidentiraju. Znači smatram da osnovana demografska politika treba biti usmjerena na poboljšanje položaja žena na tržištu rada, poboljšanja općenito položaja žena u društvu kako bi zapravo ih ohrabrili na majčinstvo. Žene trebaju imati i neke druge stvari, ali to sigurno nije subvencionirani krediti koji su uzrokovali znači takav kolaps na tržištu nekretnina da danas malo tko si može priuštiti ne cijenu kvadrata stana, nego cijenu znači mjesečnog najma. Što se tiče ovoga nacrta, pozdravljamo i prijedlog da se smanji znači vrijeme trajanja obveznog osiguranja sa 12 mjeseci na 9 mjeseci te sa 18 mjeseci na 12 mjeseci u 2 godine trajanja, ali isto tako, opet govorim, platit ćemo nekoga tko će tamo evidentirati koliko je koja žena skupila radnog staža, platit ćemo nekoga tko će bilježiti, ta žena će morati donositi te potvrde i platit ćemo birokraciju i administraciju. Zašto ne usmjerimo novac tamo gdje je potreban? Što se tiče i na lokalnoj razini, mi danas imamo nejednake cijene vrtića. Tako recimo, u jednom gradu Vinkovcima, vrtić košta 860 ili 880 kuna, a u gradu Zagrebu, on je 600 kuna. Do negdje prije, a na Most-ovu inicijativu u gradu Splitu, vrtić nije bio dostupan svim građanima jednako. Brojne obitelji, iako su ispunjavale sve kriterije da imaju, da upišu dijete u vrtić, oni jednostavno nisu, nemaju dovoljno kapaciteta, znači gradski vrtići. I tako se događalo da roditelji koji imaju i male plaće i ispunjavaju sve kriterije prisiljeni su plaćati cijene privatnih vrtića od 1200 kuna. MOST nezavisnih lista je predložio tematsku sjednicu u gradu Splitu, proveo se niz sastanaka i danas ta cijena vrtića u gradu Splitu je 495 kn, znači za sve građane. E sad, zamislite 555 jedinice lokalne samouprave i u svakoj od njih je drukčija cijena vrtića. Sve što nestaje zapravo taj dokument, ključni dokument revitalizacije Hrvatske, a ako je pitanje svih pitanja demografija, onda tu ne mogu biti problem novac. Ako država ima vojsku, ako ima policiju, ako ulaže u obrazovanje, ako mora odrediti se prioriteti, jedan od tih prioriteta svakako treba biti ta demografska revitalizacija.

Sada je na redu Kluba zastupnika HDZ-a i poštovana kolegica Željka Josić, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo, pred nama je Prijedlog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i ja bih ovom prilikom istaknula kako je ovo jedna od mjera zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i usklađivanje obiteljskog i poslovnog života. Ono što treba podsjetiti je da se RH ustavnim odredbama opredijelila za zaštitu materinstva, djece i mladeži i stvaranja socijalnih, kulturnih, odgojnih, materijalnih i drugih uvjeta kojima se promiču prava na dostojanstven život. Sukladno tome, rodiljne i roditeljske potpore namijenjene su zadovoljenju potreba djeteta za brigom i njegom, a isto tako, omogućavaju njihovim roditeljima da provode kvalitetno vrijeme u brizi i njezi njihove djece, a isto tako možemo reći da je ovom mjerom nastoji se osigurati i socijalna sigurnost. U nekoliko navrata se ovdje spomenulo danas da se tijekom ove, u ovoj Vladi u 2 navrata podižu rodiljne, odnosno roditeljske naknade.

Podsjetit ću da smo u srpnju 2017. g. podignuli roditeljske potpore sa dotadašnjih 2600 kn na 3990 kn za zaposlene roditelje te za nezaposlene roditelje na 2328 kn. treba naglasiti da je ovo drugo povećanje roditeljske potpore na 170% proračunske osnovice za zaposlene i samozaposlene roditelje, što trenutno bi iznosilo 5650 kn. U svakom slučaju, ja bih rado pohvalila i pohvalit ću, ne samo u svoje ime nego i u ime svojih kolega iz Kluba HDZ-a ovu mjeru. Naravno svi smo mi svjesni da će se ovim povećanjem obuhvatiti jedan dio naših korisnika odnosno korisnica, no naravno da u ovom trenutku ovom mjerom nećemo obuhvatiti sve, ali ja vjerujem i nadam se da će se u sljedećim godinama potpora i dalje povećavati kako će pokazivati vjerojatno i naši demografski trendovi. No, iako se ovim mjerama nastoji osnažiti obitelj u podizanju djece znamo da na kvalitetu života i na životni standard utječu troškovi roditeljstva. Od participacije na tržištu rada, što smo isto tako čuli tijekom ovih izlaganja, tijekom korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta do težeg vraćanja na tržište rada. Ali isto tako, većeg rizika od ostanka bez posla. Ovdje se u potpunosti mogu složiti s kolegama da se mora osnažiti položaj žene na tržištu rada i mislim da je to nešto oko čega ćemo se svi složiti i da se tu nećemo podijeliti na vladajuće i na opoziciju. Ovdje prvenstveno govorim o majci, o ženi jer one su tradicionalno naravno majke koje će odgajati djecu i koje će se brinuti o djetetu. Prema statističkim podacima u RH rodiljni dopust koristi iznimno mali broj očeva, gotovo 200 očeva bilježi ih se u 2017. odnosno blagi pad u 2018. 2000. ih je koristilo 2017, a oko 3400 očeva ih koristi u 2018. Razlozi su najčešće što naši očevi imaju veću plaću od majke, a posljedica smo dijelom i konzervativnog društva i naravno tradicionalne uloge žene u našem društvu koja se prvenstveno bavi djecom, brine o djeci, brine o starijima i brine o nemoćnima. Zato povećanje roditeljske naknade vjerujem da će potaknuti i veće uključivanje naših očeva jer moramo biti svjesni da za kvalitetan rast i razvoj djeteta nije bitna samo majka već i otac. No pogledamo li neke druge zemlje uočit ćemo da i one imaju koje su puno razvijenije od nas da imaju slične probleme. Dakle samo jedna mjera neće učiniti da ćemo mi riješiti svoje probleme, ali u Ministarstvu demografije postoji drugi niz mjera kojima se pokušava riješiti naša trenutna situacija. Ako recimo spomenemo Švedsku i ako ćemo se diviti njima kako je broj očeva koji koriste dopust, roditeljski dopust čak veći od 20%, to je doista pohvalno, a vjerujem da ćemo mi ići polako i u tom smjeru, pogotovo zato što vjerujem da svi znamo kako nam slijedi implementacija Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. godine jer na taj način bi se postigla ravnoteža između obiteljskog i poslovnog života same žene. Osobno smatram da ovakvim pomacima možemo ostvariti veću ravnopravnost majki i očeva u skrbi za dijete u najranijoj dobi što je iznimno bitno. Ono što ćemo svakako kao klub HDZ-a pohvaliti, a to je da se mijenja razdoblje trajanja prethodnog osiguranja zaposlenog odnosno samozaposlenog roditelja koji je uvjet za ostvarivanje ovog prava jer je trajanje prethodnog osiguranja sada smanjeno na 9 mjeseci umjesto na 12 mjeseci neprekidnog rada odnosno 12 mjeseci s prekidima u zadnje dvije godine. I na kraju ovog izlaganja HDZ će podržati ovaj prijedlog zakona. Smatramo ga u ovom trenutku poticajnim za mlade roditelje i sve one koji će postati budući roditelji, ali isto tako vjerujemo da ćemo i dalje ulagat u svoje mlade ljude, da ćemo ulagati u našu djecu. Idemo na Klub zastupnika GLAS-a i poštovana kolegica Nada Turina Đurić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo pred nama je zakon o roditeljskim potporama odnosno Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama u prvom čitanju. U ime Kluba zastupnika GLAS-a ja bih rekla da nemamo ništa protiv predloženih izmjena, dapače. Povećanje naknada ide u nekom pravcu da ova država postane konačno civilizirana prema određenim potrebama i pravima koje imaju obitelji, posebno roditelji djece koji nažalost imamo nedovoljno u RH. Pokazatelji su više nego loši i svaka mjera odnosno svaka izmjena zakona koja ide u nekom predviđenom pravcu da će poboljšat status roditelja, a i obitelji odnosno djece bi trebala ići u nekakvom pravcu normalizacije ukupno društva i nekakvih novih tendencija ajmo se nadati poboljšanja ukupnog demografskog stanja. Međutim, odmah na početku ću reći da ovaj zakon se bavio ustvari skoro isključivo brojčanim pokazateljima odnosno bavio se povećanjem naknade.

Prema tome i sa najvećim gospodarskim standardom, ali i sa najvećim socijalnim standardom zemlje u Europi koje to imaju isto tako se suočavaju sa sličnim odnosno istim pokazateljima, lošim demografskim pokazateljima. Znači nije samo i isključivo pitanje toga koliko ćete pružiti novčane potpore roditeljima odnosno majkama kako bi realizirati konačan cilj, a to je da imate bolju demografsku sliku. Cijeni niz istraživanja je napravljeno i u tim europskim zemljama koje imaju vrlo visoke gospodarske i socijalne standarde i one su pokazale da naprosto i velikim, velikom inicijativom države znači kroz financiranje, sufinanciranje raznih programa nisu se postigli adekvatni rezultati.

Mislim da nema u RH tako jako puno, mislim da bi se moglo doć do određenih podataka kolko to ima žena, majki u ovom trenutku koje imaju bitno veće plaće, neto plaće od 5,5 ili 6.000,00 kn i to sa visokom stručnom spremom. Nažalost, mislim da ih nema jako puno osim možda onaj neki stvarno mali sloj žena koje su u statusu menadžera i rukovodećeg nekog kadra bilo gdje u, na tržištu rada, tako da niti financijski to najvjerojatnije, to delimitiranje najvjerojatnije ne bi bio neki preveliki udar jer je već sad ovih 5.600,00 kn koji se predlaže negdje na razini prosječnog dohotka, prosječne plaće u RH, nešto malo manje, ali se tome približavamo i to je nešto što je dobro da činimo, da se približavamo barem toj nekakvoj prosječnoj plaći, međutim one žene koje spadaju u taj jedan po meni vrlo uzak za sada sloj koji ima puno veća primanja od ovoga što, što je ovdje, što se ovdje predlaže, njima se stvarno može i treba omogućiti delimitiranje odnosno da primaju i tih drugih 6 mjeseci onu plaću koju bi inače primale da su u radnom odnosu. No to je nešto što očito od ove Vlade ne možemo očekivati, njima, njih nije baš očito previše briga, to je vrlo mali sloj, to je, to su žene koje najvjerojatnije nisu, nisu pretežno simpatizeri vladajućih trenutno tako da o njima se tu manje vodi računa, no opet kažem nećemo bit protiv toga da, da se donese ovo, ovo povišenje. Ono što, na što ćemo skrenut pozornost i što mislimo da je trebalo, a nije ovim zakonom obuhvaćeno, a bilo je vremena. Naime, 20. lipnja 2019.g. donesena je nova Europska direktiva upravo vezana uz ovu problematiku koja pokušava potaknuti ravnopravno sudjelovanje oba roditelja u odgoju djeteta u tim najranijim fazama, znači nakon rođenja djeteta odnosno vezano uz ove roditeljske dopuste, bilo je po nama vremena da se taj prijedlog uvrsti, znači da se uskladimo u ovom prijedlogu zakonu, to bi bio određeni sadržajni ne samo kvantitativni nego i sadržajni pomak u zakonu gdje bi uključili znači i oca odnosno uključili oca na način da bi njegov rodiljni dopust bio obavezan i da su u tom smislu i majka i otac potpuno ravnopravni, što sada u prijedlogu zakona je opcija, a nije obaveza odnosno ne u prijedlogu nego u zakonu je ovaj opcija, a nije obaveza, tako da mislimo da još možda ima vremena ne znam državni tajniče da se to uključi. Osim toga, i kolege zastupnici i klubovi zastupnika su u tom pravdu predložili zakone, znači gdje se i otac i majka tretiraju prije svega ravnopravno u smislu obaveze i odgovornosti prema djeci, pa mislim da je možda bilo vremena da se i ti prijedlozi razmotre i uključe u ovaj prijedlog zakona ako već niste bili spremni prihvatiti opozicijske prijedloge zato što su to sadržajno dobri prijedlozi koji idu upravo u onom pravcu u kojem bi mi htjeli da ide zakon, da idu zakoni, svi zakoni koje predlažemo, a koji imaju veze sa našim ciljem da demografska slika RH bude bolja, znatno bolja nego što je sada znači da sadržajno idemo u to da stvorimo jedno bolje, kvalitetnije okruženje za one obitelji odnosno za one mlade koji stupaju u brak odnosno u partnerstvo i koji žele imati djecu. Jer ne možete objasniti ovu demografsku sliku u Hrvatskoj sa ničim osim sa jednim osjećajem mladih ljudi da ovdje nisu dovoljno sigurno, da u Hrvatskoj nema neke kvalitetnije perspektive koju oni sami za sebe vide da bi osnivali obitelj i imali više djece. Ako se taj trend nastavi, a on očito je prisutan i ako mi donošenjem zakona, ne samo ovog naravno nego cijelog niza drugih zakona, pa čak i onih zakona za koje nam se ponekad čini da nisu u direktnoj vezi sa, sa demografskom slikom odnosno sa demografskim politikama mi nećemo imati, ako to ne budemo činili, mi nećemo imati bolju situaciju. Ono bolja situacija bi bila ta situacija u kojoj ne bi imali pad broja stanovnika, a sada imamo nažalost i to i to je toliko loš podatak da on govori da taj pad ide u pravcu da u nekakvom, ako se nastavi ovim trendom, da on ide u takvom pravcu da će u nekakvom ne tako dugom razdoblju Hrvatska se svesti uistinu na jednu izuzetno malu, malu državu u smislu broja ljudi koji u njoj žive, a da ne govorimo o tome koja će biti struktura tih ljudi koji žive. Znači to će biti staro stanovništvo što naravno za društvo u cjelini predstavlja ogroman izazov i velike probleme. Mi ćemo pokušati, znači još ćemo vidjeti do drugog čitanja, u ovom čitanju ćemo podržati zakon, stvarno se nadamo da će neke od stvari koji su, na koje je skrenuta pozornost i u javnoj raspravi i u procjeni učinka ovog prijedloga zakona, a kažem prije svega se odnosi na ovaj sadržajni dio, a to je ravnopravno roditeljstvo i odgovornost prema djeci, da će se učiniti neki pomaci, pa ćemo u drugom čitanju ako toga ne bude od strane predlagatelja pokušati ići sa amandmanima.

Mislim da bi bilo možda puno više, puno važnije vidjeti kako nam funkcioniraju institucije i kakve poruke šalju vladajući od premijera preko nadležnih ministara u situacijama gdje institucije koje su nadležne, kao što su centri za socijalnu skrb, policija i svi ostali ne čine svoj posao onako kako bi trebali pa nam se događaju situacije da nam ljudi preuzimaju u svoje ruke pravdu, da je nesigurnost na ulici u stvari postala odnosno sigurnost na ulici postala upitna itd., itd., mislim da je to nešto na čemu moramo više raditi, a ključni ljudi u ovoj državi ne bi smjeli slati poruke tipa eto to je tako kad se u obitelji netko potuče to kod nas najnormalnija stvar. Mi moramo na svakom koraku sa vrha politike imati nultu toleranciju i na nasilje, promovirat sigurnost naših građana, standarde i ekonomske i društvene primjerene vremenu u kojem živimo i to će biti jedina politika koja će demografsku sliku Hrvatske popraviti. Hvala lijepo. Idemo dalje, sada je Klub zastupnika HNS-a, poštovani kolega Stjepan Ćuraj. Poštovani državni tajniče se suradnicom, poštovane kolegice i kolege, kratko samo o samom meritumu. Dakle, ono najplastičnije ovime prijedlogom se povećava maksimalni iznos naknade plaće sa 3.991,20 kuna na 5.654,20 kune za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje. Što to znači?

Mijenja se uvjet staža isto je bitna stavka za osiguranje, staža osiguranja za ostvarivanje prava. Dakle, prije je bilo 12 mjeseci kontinuiranog radnog odnosa, a sada je 9 ili ono što je prije bilo u 2 godine 18 sada je zapravo u 2 godine dovoljno da ste radili s prekidima …/nerazumljivo/… kako bi rekli 12 mjeseci. I ono što bi još također reko za prijenos prava na roditeljsku poštedu od rada određuje se sukladno radno-pravnom statusu korisnika odnosno neovisno o tome da li su oba roditelja zaposlena. Dakle, dovoljno može jedan biti i samozaposleni, drugi može biti zaposlen pa da ostvaruju to pravo. Evo, to su suština ovih izmjena. Ja sam ovdje ne jednom rekao da možda najbolja demografska politika je jedna dobra i kvalitetna gospodarska politika, ali ne isključivo. Zašto? Isto kao i ovo. Znači, demografska politika mora biti niz mjera uključujući i ovakvih, dakle nije ovo sada nešto što će eksplodirati u demografskom smislu ali to je i bitan kotačić koji bi se mogao još i nadograditi, to ću kasnije nešto predložiti. Jer da je samo gospodarska politika i stanje određene države preduvjet onda ne bi imali situacije sa izuzetno razvijenim zemljama koje također imaju negativni prirast tzv. bijelu kugu poput Japana, starenje stanovništva itd. Znači to, prije svega jedna pojava koja se događa iz drugih razloga i u najrazvijenijim zemljama, ali znamo gdje smo mi, bitno je da znamo gdje želimo biti i kako do toga doći. Zato kažem ovo je samo jedan od kotačića, ne kažem da je najbitniji, ne kažem ni da je manje bitan, ali samo jedan od onih koji bi trebali donijeti taj demografski oporavak, ali ne toliko u smislu kad mi govorimo čak broja u odnosu rođenih i umrlih i koliko mi imamo i odljeva radne snage, pa time onda i svih tih novorođenih djece koji se više ne rađaju zapravo u Hrvatskoj. Ja bih svakako volio vidjeti da između ova dva čitanja da se razmisli kad govorimo o tih 6 mjeseci i dopustu i drugačije modele izlaženja ususret mladima ili roditeljima općenito. A to je recimo da omogućimo po uzoru koji smo imali ovdje u ovom domu i koji smo donijeli da se omogući majkama ili očevima koji koriste roditeljski dopust, rad uz taj isti dopust do pola radnog vremena. Zašto? Ne samo zbog financijskog aspekta, da oni zadržavaju ovu naknadu i rade pola radnog vremena u svojem poduzeću ili kao samozaposleni, nego i zbog profesionalnog jer mnogo nažalost danas u ovakvom društvu majki se ne odlučuje na trudnoće odnosno na roditeljstvo zbog profesionalnih razloga da ne zaostaju za svojim kolega da, dok ne ispune određene uvjete itd., itd. i to se sve prolongira i sve kasnije i kasnije se ulazi u svijet majčinstva odnosno očinstva.

Znači da mu omogućimo da ode kod svog poslodavca raditi pola radnog vremena i ostane još na dopustu tih 6 mjeseci, a drugi onaj razlog je profesionalni, izbivanje sa radnoga mjesta i potencijalnih prilika, da ne govorimo o onim ne daj Bože situacijama koje se nažalost događaju, kada poslodavci kalkuliraju da li je, kad treba zaposliti nekoga da li mlađa žena koja će tek rađati ili je možda već ima djecu, pa možda su mlađa djeca pa će imati puno bolovanja itd., itd., nažalost to se događa. S ovim bi i to malo anulirali. Dakle, ništa mislim da tu državu to ne bi koštalo, ne da mislim nego sigurno, poslodavac bi imao mogućnost isplaćivati za pola radnog vremena pola plaću uplaćivao bi još neke i doprinose na to i mislim da bi onome tko želi to bilo dosta bitno da ostavimo i roditelje uz djecu, pogotovo majke što duže, što više i da na taj način potičemo i taj demografski aspekt koji je smisao ovog svega, ali i pravo na profesionalni razvoj, usavršavanje i dalje svakog roditelja. I druga stvar koju nije sada direktno vezano uz ovo niti ovaj zakon, niti materija, niti ovo ministarstvo ali je indirektno da razmislimo upravo kako bi doskočili ovim kalkulacijama, jer ne može te poslodavac pitati da li oženjen, udat, da li imaš djece ili ne, ali to im je dosta bitno ovako kod zapošljavanja nažalost, da recimo svaki poslodavac ostvari pravo na porezne olakšice za svaku svoju zaposlenicu ili zaposlenika koji tijekom svoga rada postane roditelj ili čak ostane trudan. U tom periodu u kojem, da li je on na očuvanju da li je na porodiljnom, da li je roditeljskom ili porodiljnom dopustu kako god, da bi to bila još kao poticajna mjera, a ne kao negativnost. Jer to je ono što se u društvu događa. Evo to su konkretne dvije stvari, jedna ne košta ništa državu, druga kroz vid poreznih olakšica bi nešto koštala to treba vidjeti da li je moguće koliko bi to bilo, koje bi to bile porezne olakšice, ali i jedna i druga i treća i sad ovo koje govorimo sve su dio istog, iste priče kao jedni mali kotačići da se koliko toliko omogući što bezbolniji što bolju tranziciju s odlaska posla na dopuste i zapravo s time i potiče i demografska obnova.

Ako baš gledamo da je samo financijski aspekt, neće. Zato kažem opet, nisu samo financijski razlozi ti koji su presudni jer onda bi sve naprednije zemlje imale, ajme meni, pozitivni prirast, a zapravo je obrnuto. Evo naravno, Klub HNS-a će podržati ove izmjene, još bi volio da se između dva čitanja i razmisli o ovim prijedlozima, barem ova dva, odnosno ovom jednom koji direktno bi se mogao na ovom zakonu primijeniti, pa da do drugog čitanja imamo još koju mjeru više i da dođemo do onoga što želimo, a to je demografska obnova, to je priznavanje istih ili većih prava roditeljima pogotovo u svezi roditeljskog dopusta, ne samo financijskih nego svih ovih što sam govorio. Prelazimo sada na raspravu Kluba zastupnika SDSS-a, poštovana kolegica Dragana Jeckov, izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče. Evo s obzirom na višegodišnje nepovoljne demografske pokazatelje, pristupili smo kao što sam rekla šestim izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Mi u Klubu zastupnika SDSS-a pozdravljamo svako povećanje materijalnih prava korisnika novčanih potpora za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta i ocjenjujemo kao jednu od važnih aktivnosti koja će nadamo se potaknuti korištenje roditeljskog dopusta od strane oba roditelja čime bi se pružila kvalitetnija i sustavnija potpora obiteljima s novorođenom djecom. Ovo je jedna mjera koja će doprinijeti podizanju životnog standarda obitelji s djecom a osobito obitelji s malom djecom i njihovom pravu na dostojanstven život kroz ostvarenje socijalnih, kulturnih, odgojnih, materijalnih i drugih uvjeta. Na potrebu izradu novog zakona ukazuje nacionalni program reformi za 2019. g. koji predviđa kao cilj povećanje iznosa limita novčanih naknada za vrijeme korištenje roditeljskog dopusta iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Programom Vlade definirana je potreba da se izravnim i neizravnim mjerama populacijske politike utječe na porast nataliteta s dugoročnim ciljem uravnoteženja dobne strukture i održanja prostorne ravnoteže stanovništva u smjeru povećanja udjela mlađeg stanovništva. Jedan od značajnih ciljeva je upravo poticanje porasta nataliteta uz osiguranje minimalnog i podizanja postojećeg životnog standarda kroz aktivnosti populacijske politike koje u ovom slučaju obuhvaćaju izmjene i povećanje naknade za drugih 6 mj. roditeljskog zakona, roditeljskog dopusta, pardon. U okviru priprema za izradu nacionalne strategije 2030. i policy note koji je za područje demografije izradila Svjetska banka, dana je preporuka kojom se ističe da je adekvatnija kompenzacija roditeljske naknada koja će biti najbliža prethodno ostvarenoj plaći od izuzetne važnosti za stopu nataliteta. Tako i za veće uključivanje žena na tržište rada te aktivniju ulogu očeva u odgoju djece. Dakle ovo su već neka uputstva koje nam je Svjetska banka već nas usmjerila u kom smjeru treba da idemo. Nešto ću od direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi. Dakle navedenom direktivom poboljšava se usklađivanje poslovne i privatne sfere života građana i građanki EU-a kao i opći položaj žena na tržištu rada. Direktiva propisuje minimum koji zemlje članice moraju zadovoljiti a za očeve predviđa obveznih 10 dana plaćenog očinskog dopusta prilikom rođenja djeteta kao i 2 mj. neprenosivog plaćenog roditeljskog dopusta. Europska komisija prepoznala je da sve više žena da je uključeno u plaćeni posao iako zarađuju 18% manje od muškaraca a istovremeno su žene još relativno često njegovateljice odnosno 78% svih pružatelja skrbi su žene i to dovodi u pitanje zadovoljavajuće ravnoteže između posla i privatnog života zbog čega često žene primaju mirovine koje su samo nešto više od minimuma potrebnog za preživljavanje za što postoje dakle razlozi od ranije a to su prekidi ili prestanak profesionalne djelatnosti radi posvećivanja obitelji, učestalost ugovora na pola radnog vremena tokom cijelog životnog vijeka ili zato što su radile u poduzeću supruga uglavnom u trgovinskom i poljoprivrednom sektoru bez plaće i bez socijalnog osiguranja. Ovom direktivom postiže se i veća razina rodne ravnopravnosti u društvu i bolje podjele odgovornosti između muškaraca i žena što bi trebalo izvršiti pozitivan utjecaj i na smanjivanje rodnog jaza u plaćama te mirovinama. Cilj direktive je i veće sudjelovanje žena na tržištu rada i ostvarivanju punog potencijala i njihove financijske neovisnosti. Direktiva dakle stupa na snagu krajem travnja a rok u kojem zemlje članice moraju početi primjenjivati je 3 godine. Fleksibilnost u pogledu rada i radnog vremena te održiva ravnoteža između profesionalnog i privatnog života bit će od sve veće važnosti za sve radnike. Ove izmjene o kojima danas govorimo jedan su korak u pravom smjeru no utjecaj na demografske promjene je složen i dugotrajan i zahtijevat će izmjene nekoliko zakona, podzakonskih akata i općenito nekih praksa u društvu. Ono o čemu smo u ovom trenutku u Europi među najgorima je pravo na očev dopust odnosno mogućnost da otac koristi dopust neposredno nakon rođenja djeteta u trajanju od poželjno je najmanje 15 dana na teret HZZO-a. To sada već imaju gotovo sve europske zemlje i to je važno zato što su znanstvena istraživanja pokazala koliko je važan upravo taj dopust i prilika za povezivanje u prvim danima života djeteta. Ono što je mene iznenadilo a odnosi se na ovaj prijedlog izmjena Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama jeste činjenica da nisu uzete u obzir sugestije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, čak nekoliko tih sugestija nisu se našle niti u, nisu se našle u ovom prijedlogu. Jedna od onih koje smatram važnim i koje ističem i pozivam da se o njoj razmisli jeste mogućnost da se i osobama koje sukladno odredbama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama imaju status poljoprivrednika svakako omogući korištenje onih prava koja su omogućena zaposlenim odnosno samozaposlenim roditeljima ne ulazeći u konkretnom slučaju u procjenu definicije pojma poljoprivrednika, kao niti pojma zaposlene odnosno samozaposlene osobe prema pojedinim zakonima. Tu su dakle uočene neke nelogičnosti prilikom određivanja statusa poljoprivrednika ili često kolokvijalno nazivanog OPG-ovca, pa evo, ja mislim da je to tema o kojoj možda bismo u drugom čitanju mogli i razmisliti. U svakom slučaju, Klub zastupnika SDSS-a podržat će ove izmjene i pozdravlja svaku inicijativu usmjerenu na povećanje materijalnih prava roditelja od kojih očekujemo i pozitivne utjecaje. Zahvaljujem. Idemo sada na Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a poštovani kolega Branko Hrg, izvolite.

Ovih dana u pripremama i rasprave za ovaj zakon razgovarao sam i s nekim mladim roditeljima, posebno očevima, izreći ću ovdje stav jednog oca mladog mjesec i pol dana koji je rekao da je apsolutno ovo dobar pomak, da se nema tu što prigovarati, no da bi bilo jako dobro da se što prije primijeni EU direktivan vezano za 10 slobodnih radnih dana kada majka rodi, kada dijete dolazi kući da otac ima znači taj dio slobode da može biti sa obitelji, što je maloprije govorila i kolegica, evo, kako čujem od predstavnika ministarstva da se to planira vrlo brzo, usklađenje sa Zakonom o radu i izmjenama ovog zakona, pa evo, ja pozivam i apeliram da to stvarno bude što prije i da što prije imamo još i taj dodatni moment u poboljšanju stanja, poboljšanju uvjeta za obitelji, mlade obitelji, muževe i žene koji imaju djecu. Već je govoreno ovdje da je u mandatu ove Vlade dakle došlo do povećanja s ovim sad, s ovim prijedlogom od negdje čak trenutno oko 3 tisuće kuna znači rodiljnih naknada i to ne možemo reći da nije dobar pomak, ne možemo reći da ne ide u dobrom pravcu. To mogu kritizirati samo zlonamjernici, oni koji radi čisto uskih političkih interesa žele omalovažiti, obezvrijediti svaki pomak koji se radi svaku neku pozitivnu stvar koja se priprema.

Da se nisu događale u svim ovim vladama koje su bile, bez obzira s koje strane bili, ali nisu. One se događaju sada, u vrijeme ove Vlade, u vrijeme ove parlamentarne većine. I to je činjenica. Isto kao što se i dogodilo i uvođenje besplatnih udžbenika za osnovne škole. I to je novina i to je demografska mjera u svakom slučaju, ona pomaže i ovom drugom koraku kada djeca krenu u školu i kada roditelji dobe određeno oslobođenje i novčanu pripomoć, da tako kažem, od onoga što sve su do sada morali plaćati. Sve su to činjenice htjeli mi to prihvatiti ili ne, ali to je tako. Ono što sigurno predstoji i ja vjerujem da će se u tom pravcu ići je pitanje rješavanja poboljšanja i stambenih životnih uvjeta za mlade obitelji i to opet, kao što sam nedavno govorio u suradnji državne i lokalne politike. Ponovit ću, da je državna i lokalna razina su jedan sustav mozga i kapilara i to tako mora funkcionirati. Mi danas imamo situaciju da mnoge lokalne samouprave, i gradovi i općine imaju darove za djecu, darove za novorođenčad, financijske darove, neki imaju jako velike iznose, neki imaju nešto manje. Nema tu ravnoteže. I ne treba možda težiti tome da to mora biti jednako za sve. Pustimo lokalnoj samoupravi da se odredi kao i državna politika da li je u interesu pripomagati i stimulirati povećanje populacije, u krajnjem slučaju, da nam se više mladih ženi i udaje, da imaju djecu, da imaju svoje obitelji. Mi imamo situaciju i različitih cijena vrtića, bilo je već danas ovdje o tome govoreno i ne može država riješiti te stvari. Ali, lokalna samouprava mora preuzeti dio odgovornosti na sebe pogotovo ako i tu stavimo činjenicu na stol da je u vrijeme ove Vlade, ove parlamentarne većine došlo do velike fiskalne decentralizacije prema lokalnoj samoupravi i da lokalna samouprava danas ima puno više mogućnosti subvencionirati cijenu vrtića u puno većem iznosu kako bi roditelji manje plaćali taj isti vrtić. Dakle i to je korak iza ovog koraka kada govorimo o rodiljnim naknadama. Sve to skupa kad se zbroji možemo reći da idemo u dobrom pravcu, da su se stvari konačno pomaknule, da je žalosno da se nisu svih ovih godina ispred ove tri zadnje tako stvari gledale i da se nisu na taj način poticale. Iz tih razloga sa evo željom volio bih to čuti možda u nekom završnom obraćanju ili odgovorima ili u nekoj raspravi predstavnika ministarstva kada će se krenuti u primjenu EU direktive od 10 slobodnih radnih dana za oca kada žena rodi, kada majka rodi, mi ćemo kao što sam rekao apsolutno podržati prijedlog izmjena ovog zakona. Zahvaljujem. Sada je na redu Klub zastupnika HSS-a i demokrata poštovana kolegica Ana-Marija Petin. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo mi u klubu HSS-a svakako smatramo pozitivnim svako unapređenje prava roditelja tijekom korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta i naravno da kao i velika većina saborskih zastupnika da ćemo podržati ovaj prijedlog izmjena zakona u prvom čitanju. Ali moramo svakako naglasiti da ovakve pojedinačne mjere ne mogu dovesti do željenih rezultata jer se odnose samo na dio problema s kojima se mladi bračni parovi u Hrvatskoj suočavaju kada planiraju povećanje svoje obitelji. Nama su u Hrvatskoj potrebne sveobuhvatne mjere, potrebno je niz ozbiljnih mjera za rješavanje demografskih problema, potreban nam je ozbiljan zahvat u radno zakonodavstvo kako bi se maksimalno olakšali položaj roditeljima u društvu, kako bi poboljšali položaj žena na tržištu rada, kako bi poboljšali položaj žena u društvu. Moramo biti vrlo ozbiljni jer demografija je strateško pitanje Hrvatske i moramo priznati da je Hrvatska doživjela demografski slom. Negativni prirodni prirast u RH ima 491 općina i grad od 555 lokalnih samouprava, 491 općina i grad. Po istraživanjima u gotovo 6 županija svaka općina izumire, što znači da u 6 naših županija u niti jednoj općini nema pozitivnog prirodnog prirasta, da nam broj stanovništva opada, stanovništvo nam je sve starije i mladi bračni parovi se sve kasnije i sve teže odlučuju da imaju djecu. Poznati demografi u Hrvatskoj upozoravaju na ovaj veliki problem, upozoravaju da nam Hrvatska izumire i potrebno nam je strateško planiranje što se tiče demografije u Hrvatskoj. Lokalne sredine koje mnogi ovdje saborski zastupnici spominju prepuštene su same sebi da sa određenim mjerama pokušavaju preokrenuti negativni trend, pa tako mnoge lokalne sredine podižu porodiljne naknade, sufinanciraju ili financiraju u cijelosti cijene vrtića, sufinanciraju kupnju školskih potrepština, školskog prijevoza, isto tako osiguravaju ili žele podići standard zdravstvene zaštite u svojim lokalnim sredinama, ali jednostavno bez pomoći države ipak ne mogu. Evo imali ste priliku i ovih dana u medijima vidjeti da mnoge lokalne sredine, čak i naši veliki gradovi, muku muče sa doktorima, sa pedijatrima, sa ginekolozima u svojim sredinama što naravno dovodi do određene nesigurnosti pa čak i odustajanja od širenja svoje obitelji. To su vrlo ozbiljni problemi sa kojima se moramo pozabaviti. Ove izmjene zakona tiču se samo povećanja određene naknade koju naravno svakako pozdravljamo, ali trebao se je ovaj prijedlog zakona trebao je obuhvatiti mnogo širi spektar, trebao je voditi računa i o drugim do sada zakinutim skupina. Ovdje se ne vodi računa o trudnicama koje su zaposlene na određeno vrijeme, ne vodi se računa o trudnicama koje koriste bolovanje radi čuvanja trudnoće, o roditeljima koji koriste trogodišnji roditeljski dopust, ne vodi se računa o samozaposlenim roditeljima, o roditeljima djece s teškoćama u razvoju. To su ključni problemi sa kojima se je trebao ovaj zakon pozabaviti i ključni problemi koje je potrebno rješavati kako bi se demografska slika Hrvatske popravila. Moramo unaprijediti prava mladih na tržištu rada i moramo riješiti veliki problem, a to je rad na određeno vrijeme. Sve su to nesigurnosti koje stvaraju mladim bračnim parovima koji se jednostavno odlučuju na manji broj djece i na ne širenje svoje obitelji. Nažalost, ovakvim zakonima koji samo usko gledaju na povećanje nekakve financijske naknade nećemo popraviti demografsku sliku u Hrvatskoj. Klub HSS-a kao rekla sam vjerojatno i ostali saborski zastupnici, podržat ćemo ovaj prijedlog jer podržavamo svakaku i mali pomak koji ide k poboljšanju demografske slike u Hrvatskoj, podržat ćemo ga u prvom čitanju, ali svakako u drugom da ćemo imati svoje amandmane i da ćemo očekivati od vladajućih da ih usvoje. Istina je da se ovakvi prijedlozi da su se trebali nać i prijašnjih godina na saborskim klupama, ali sada je odgovornost na ovoj vladajućoj strukturi njih su građani birali i oni moraju biti vrlo ozbiljni kada se hvataju u koštac s ovim problemima, a ovakvi sitni pomaci sigurno neće riješiti problem demografije u našoj državi. Mi imamo odgovornost prema građanima koji su nas birali, imamo odgovornost prema svojoj djeci da budemo ozbiljni i da stvorimo državu u kojoj žele živjeti, državu u kojoj se osjećaju sigurnom i državu koja brine o svojim građanima i koja brine o svojoj budućnosti. Ukoliko to ne napravimo, ovakvi mali pomaci sigurno da neće donijeti povećanje nataliteta u našoj državi i sigurno da neće ići ka poboljšanju demografiju na našem području.

Ima dosta toga. Poštovani predsjedavajući, državni tajniče, kolegice i kolege. Puno toga je rečeno po ovoj intervenciji u zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama pa ću ja pokušat to malo, ono što sam predvidio, govoriti, racionalizirati i maje-više reć o onome o čemu nije bilo govora. Ono što se mijenja, znači članak 20., suština, članak 24. stavak 2., 5., 7., 2 i 5 i 7 je li, naknada plaće za prvih 6 mjeseci. Pa kaže, sa današnjeg limita od 120% obračunske proračunske osnove sa 3991 kn i 20 lp ide se na 170% proračunske osnove odnosno 5664 kn i 20 lp. Pozdravljam, jedna dobra tendencija međutim prije bilokakvog zaključka vrlo je bitno napomenuti nekoliko stvari. Naglasili ste državni tajniče da je ovo dio nacionalnog programa reformi. A ja vam odmah na početku kaže da ovaj zakon uopće nije bio predviđen u planu zakonodavnih aktivnosti za ovu godinu. Nevjerovatno. Znači imamo nacionalni plan reformi a ovakav zakon uopće nismo predvidjeli u planu zakonodavni aktivnosti. Znači ne radi se o nikakvom sustavnom radu i možemo vrlo lako zaključiti da jednostavno ne znamo gdje idemo. Drugo što želim naglasiti odnosno pozdraviti da je nakon čitavog niza upozorenja koje sam slao u ovom Viskom domu, proces e-savjetovanja trajao 30 dana, točnije 29 dana jer evo, napokon se bježi od onoga skraćivanja tog e-savjetovanja znači daje se mogućnost zainteresiranoj i stručnoj javnosti da kaže svoje mišljenje. Međutim što je problem? Tijekom toga e-savjetovanja bilo je 21 primjedba, 21 prijedlog i svi ti prijedlozi su išli u smjeru toga i govorili su da ova intervencija u ovaj zakon nije sveobuhvatna i 20 prijedloga je odbijeno, nevjerovatno. Znači zainteresirana i stručna javnost, 20 prijedloga je odbijeno. Znate s kojim razlogom? Zato što nisu predmet izmjena i dopuna ovog zakona ili da će se ići u izradu novog zakona koji će obuhvatiti i bit će cjelovit u odnosu na sve probleme koji se obuhvaćaju. Znači mi već sad ne govorimo istinu jer nemoguće da će se u ovoj godini koja je ujedno izborna, donositi novi zakon koji uopće nije predviđen u planu zakonodavnih aktivnosti kao što nije predviđena ni ova izmjena i dopuna. Nazovimo je tako. Jednostavno idemo u smjeru nekakve stihije, donosimo zakone na način na koji ne bi smjeli donosit zakone. Ono što također želim pozdravit je da se dogodilo a to je iskaz, učinili ste iskaz o procjeni učinka propisa i sad to bi trebalo biti vezano uz svaki zakon koji dođe u ovaj Visoki dom i jednostavnije bi o tim zakonima odlučivali i sve. Međutim ovaj dio primjedbi što sam rekao odnosi se na sam proces donošenja zakona. Znači u ovom djelu, znači samo u ovom djelu koji se odnosi na proces bez sadržaja, vidimo da se radi o neplanskoj aktivnosti, vidimo da se radi o necjelovitom zakonu i vidimo da se ne radi potpuna procjena učinka sukladno sa svim zakonodavnim tendencijama odnosno onim što je definirano u Zakonu o provedbi procjene učinka. Koliko bježimo sami od sebe samo u samom procesu. E sad ja ću spomenuti i Direktivu znači 1158/2019 Europskog parlamenta i Vijeća koja je donešena 26.-og prošle godine. Ta direktiva govori o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi koja je stupila n snagu 30. 6. prošle godine. I sad pazite dalje, znači t direktiva nas obvezuje kao državu da implementiramo u nacionalno zakonodavstvo je li, mi to ne radimo. Donosimo zakon bez toga i znamo da će nas za godinu dana upozoriti odnosno slijedeću Vladu koja god došla, upozorit i ta slijedeća Vlada koja god bude bila, ona će morati pristupiti izradi novog zakona. Pa dajte molim vas, samo kad već se bavimo ovim poslom, pozdravlja podizanje raspodjelu novca da se tako izrazim ovu, ali ajmo završiti posao, ajmo napraviti cjelovit posao po ovom pitanju i da se ne osvrćemo više. Jer mi ćemo pazite iduće godine odnosno tko bude u sazivu sabora slijedeće godine će se baviti opet istom stvari. Zašto? Zato što nismo uključili ono što smo trebali uključiti ovaj odnosno nismo uvažili odredbe iz deklaracije, spomenute deklaracije i nismo implementirali u nacionalno zakonodavstvo između kojeg spada i ovaj zakon o kojem raspravljamo. Slijedeće što hoću naglasiti, je vrlo bitno znači da u ovaj period pošto nije, ako ne uključite, molim vas uključite u deklaraciju odnosno odredbe ove deklaracije, populacija na koju se odnosi ovaj zakon bit će uskraćena za prava koja su definirana u toj deklaraciji. Znači mi oštećujemo svoje građane sa, na ovaj način kad pristupamo donošenju zakona. I na kraju krajeva donošenje zakona i košta i vremena i novaca tako da poziva s ove govornice sada vas da do slijedećeg čitanja jednostavno nastavimo sve na svoje mjesto da ovo bude cjelovit zakon, da obuhvatimo sve što trebamo obuhvatiti i da možemo reći svi skupa, obavili smo ovaj posao, staviti točku na ovaj posao. Da smo radili kvalitetno procjenu učinka došli bi do zaključka koji su ovdje neke kolegice i kolege već spomenule, znači da ovaj zakon u svojoj suštini nije sveobuhvatan, a kao takav je i nepravedan ne bavi se svih skupinama kojima bi se trebale baviti. Pa između ostalo, ne možemo tretirati na isti način majku koja ima jedno dijete ili šta je sa blizancima, šta je sa trojkama ili više djece. Ne rješava se status trudnica zaposlenih na određeno vrijeme, nitko nije spomenuo pazite ni roditelje djece sa invaliditetom. To su sve problemi koji jednostavno moraju biti sadržani u ovom zakonu, da bi bio cjelovit i da bi bio pravedan u konačnici, što bi trebala biti svrha. Na kraju krajeva, kad ukucate ovaj naziv ovoga propisa HZZO, na stranicama HZZO-a izbacuju vam izmjene iz 2011. godine, neažurno. Ajmo i to promijeniti da ljudi, da olakšamo ljudima koji hoće vidjeti na što imaju pravo i kako da se postave u ovoj situaciji da bar dobiju informaciju friško ažurirano da tako kažem. Demografske mjere, možemo mi slagati ove i ovakve demografske mjere koliko god hoćemo dok mi ne shvatimo jednu jednostavnu stvar, naši građani odlaze iz Hrvatske u kojoj vladaju uvjeti kakvi vladaju i odlaze u nekakve treće zemlje odnosno druge zemlje gdje vladaju nekakvi drugi uvjeti. Znači mi se trebamo ugledati na te zemlje u organizacijskom smislu gdje ti naši ljudi odlaze i na taj način, težiti da na taj način uredimo društvo. Znači mi trebamo tu društvenu konvergenciju, organizacijsku konvergenciju stanja u kojem se nalazimo prema stanju u kakvom se nalaze zemlje gdje naši građani odlaze. To podrazumijeva i intervenciju u vladavini prava i u veličinu države i regulatornu efikasnost i otvorenost tržišta itd. Ovaj zakon odnosno ovaj pristup donošenja zakona jednostavno moramo napustiti za sva vremena.

Gospođa Sabina Glasovac govorit će u ime Kluba SDP-a. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici ministarstva, kao bomba je odjeknula prije 14, 20-tak dana informacija da čak 13.000 žena u Zadru je ostalo bez primarne ginekološke zaštite. Isto tako 1.200 djece ostalo je bez pedijatra. Ovdje je već rečeno u raspravi da nažalost svako dijete u Hrvatskoj nema niti jednak pristup predškolskom odgoju i obrazovanju, a još manje je, su njihovi roditelji ujednačenu plaćanju cijene vrtića u pojedinim područjima, u različitim područjima RH. Činjenica jest da nažalost stari i nemoćni gore u određenim domovima za stare i nemoćne, da inspekcija Ministarstva socijalne skrbi ne stiže po terenu sanirati sve probleme koji sada nam eksplodiraju u lice poput neke bombe koja je tempirana i tika taka, tika taka godinama otkucava i upozorava na opasnost. Činjenica je isto tako da radna vremena vrtića vrlo često nisu prilagođena roditeljima koji rade i njihovom radnom vremenu. Da roditelji vrlo često ne znaju kao s djecom taj 1 do 2 sata kada im završava vrtićka smjena, a oni naprosto ne stignu po svoju djecu jer još uvijek rade. Isto tako ne postoji cjelodnevni boravak u školama gdje bi djeca sa svojim učiteljima, nastavnicima mogla pisati domaću zadaću, utvrđivati gradivo da ono vrijeme koje provedu kod kuće, provedu što kvalitetnije sa svojim roditeljima. Činjenica je isto tako da žene na tržištu rada još uvijek uživaju nepovoljan položaj u odnosu na muškarce. Zašto sve ovo govorim, ima li to veze s ovom temom, pitat ćete Da ne zaboravim, antikorupcijska politika je isto tako pretpostavka svake pronatalitetne ali i demografske politike. I nije uopće sporno, mislim da se u ovom Hrvatskom saboru u ovoj prostoriji neće naći niti jedan zastupnik koji će biti protiv ili dovesti u sumnju ovakvu jednu mjeru i ovakav prijedlog zakona. Zašto? Zato što u ovom trenutku u RH proračunu bolje ide nego li je to bilo prethodnih godina. I u redu je da smo u dva navrata vodili računa o tome da povećamo naknade tijekom rodiljnog i roditeljskog dopusta i protiv toga mislim neće nitko imati ništa kao što ni svih ovih prethodnih 20 g. kad smo govorili o obiteljskim politikama, o raznim mjerama koje treba unaprijediti kvalitetu života obitelji ali i djece, uvijek je ovaj Hrvatski sabor oko toga bio jedinstven i uvijek je oko toga postajao konsenzus. Tako će biti i ovaj put. Drugi je par postola što bi rekli Dalmatinci ili drugi je problem koliko smo bili uspješni u realizaciji određenih mjera i koliko smo uspješni u realizaciji određenih politika. Međutim sve ovo o čemu sam maloprije govorila su zapravo stvari o kojima se treba razmišljati u paketu i to je razlog zašto je državni tajnik u Ministarstvu demografije javno pred ministričinim očima bez da joj je to prije rekao, rekao ljudi moji, nakon godinu dana, čini mi se što je bio državni tajnik, pa ja vam u ovom ne želim sudjelovati, ja nemam obraza u ovom sudjelovat, ovo nije ozbiljni pristup rješavanju problema, ovo je jedna farsa i predstava za javnost. Sve ove mjere su parcijalne, one će pomoći određenom djelu ljudi ali one nisu sustavne. Zašto nisu sustavne? Zašto kažem da nisu sustavne? Pa rekli su ovdje i neki prethodnici prije mene, u planu normativnih aktivnosti nema plana donošenja novoga Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je prijeko potreban i vi sami to priznajete, ovo je na neki način jedna vatrogasna mjera, otvorio se jedan prostor, proračunski prostor da idemo na povećavanje roditeljskih naknada, što je u redu, što je pohvalno i što je dobro, ali sustavnog povećanja ili sustavnog plana delimitiranja roditeljskih naknada, toga nema. Nema plana novog Zakona o roditeljskim i rodiljnim naknadama, niti u projekcijama proračuna za 2021., 2022. g. ima bilokakvih pomaka. Što je zaključak? Ovo je maksimum i ovo je određeni limit za majke i očeve koji koriste roditeljski dopust ali ovo je i Vladin limit. I to treba reći, u tome nema ništa loše ali dalje ne idemo, barem ne slijedeće 2 g., barem ne iz relevantnih dokumenata Vlade koji nam to govore a to je plan normativnih aktivnosti, zakonodavnih aktivnosti s jedne strane i proračunski plan s druge strane. Ja sam rekla, SDP će podržati, podržat će sve mjere kojima se namjerava podići standard obitelji s malom djecom i smatramo pozitivno svako unaprjeđenje prava roditelja tijekom korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta pa tako i pitanja koja se uređuju ovim nacrtom iako su pitanja koja se uređuju odnosno rješenja koja su nude su zapravo vrlo uska. Vama se i kroz javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću se jasno iskristaliziralo da se nije išlo analogno na rješavanje ostalih skupina roditelja koji nisu zaposleni ili samozaposleni. U prošlom prijedlogu zakona smo barem to imali. Rješavali smo kompletno u paketu, i nezaposlene i zaposlene i samozaposlene. Ovdje kao što vam je rečeno i u javnom savjetovanju i ovdje spomenuto u raspravama, ne nude se nažalost rješenja za neke, ja ću to tako reći, ovim zakonom zakinute skupine trudnica i roditelja, recimo one koje su zaposlene na ili zaposleni na određeno vrijeme, one koriste bolovanja radi očuvanja i čuvana trudnoće, žene koje rode blizance, koje imaju dvoje, troje, znači rođenje blizanaca, trećeg ili svakog narednog djeteta koji koriste onaj trogodišnji roditeljski dopust. Ovdje isto tako nije i dalje riješeno pitanje roditelja s višim primanjima jer budimo realni, postoje obitelji koje prilikom planiranja obitelji zaista nemaju nažalost ekonomske, financijske, društveno-servisne uvjete koji bi im olakšali roditeljstvo pa tako nema primjerice, nemaju nekakva stabilna primanja, nemaju rješenje kako riješiti krov nad glavom jer mi programa za to zapravo nemamo, mi smo ukinuli poreznu olakšicu za kupnju prve nekretnine.

Kupuje iz programa POS-a, to su oni kao 5 koji nisu bili toliko atraktivni, baš eto a liste su uvijek duže, potražnja je uvijek veća od ponude ali on je tih od 5 nekako završili u opciji najamnog stana gdje vi kroz plaćanje gdje je on zapravo kroz plaćanje najma mu se poslije odbilo i dobio je mogućnost otkupa ali to ima očito samo za povlaštene. Za ove obitelji koje muku muče kako stvoriti preduvjete za planiranje obitelji, mi rješenja nemamo, mi rješenja nažalost ne nudimo. Isto tako, roditelji koji imaju puno veća primanja pa čak i od ovih sada propisanih 5654 kn, to nije mali iznos, znači mi smo krenuli, ova Vlada je krenula i dobro da je krenula, novaca sada ima, državi je krenulo, u redu je da krene i onima koji taj proračun pune, ljudima kojima taj proračun treba nešto dati zauzvrat i došli smo od 2600 na 5654 kn ali još uvijek u ovoj državi s jedne strane postoje ljudi koji zbog financijskih ili nekih drugih okolnosti ne planiraju obitelj, ne žele imati djecu odnosno žele ali si ne mogu to priuštiti ili žele ali si ne mogu priuštiti imati više djece, postoje i oni koji imaju sve te preduvjete i financijske i određene druge uvjete ali naprosto njima je rizično, poslovno rizično, životno rizično ostavljati svoje reći ću to tako, poslove i ići ove limitirane puno manje naknade jer možda takvih ljudi nema puno jer dobar dio ljudi u Hrvatskoj teško živi, ali takvih žena, takvih muškaraca ima. I to ovo što je govorila i kolegice Turina-Đurić. Bilo bi lijepo kada bismo danas govorili o brojkama. Koliko je zaposlenih koji imaju neto prihode veće, neto primanja veća od ovih 5654 kn i koliko bi se nas zapravo izašlo kada bismo se odlučili delimitirati roditeljske naknade za ovaj bazen roditelja kojima je zapravo ovo jedna, neću reći, uopće nije poticajna mjera nego im je zapravo mjera koja ih možda sputava i sprječava u planiranju zasnivanja ove početne obitelji ili u povećanju obitelji. Netko je već ovdje spomenuo prije mene, naravno da tu postoje samozaposleni roditelji o kojima, isto tako se jako malo govori. Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji iz jednoroditeljskih obitelji, samohrani roditelj, majke i očevi. Kako je? Teško je gdje u obiteljima gdje oba roditelja jedan radi, dva radi, oba ne rade, jako je teško, a zamislite kako je jednom roditelju. I ova direktiva, čak i ako radi, jako mu je teško. Organizirati i uskladiti profesionalni i privatni život. Poseban naglasak je ovdje stavljen i na primjenu, zato ću to spomenuti, implementaciju direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi s obzirom na stupanje na snagu Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive vijeća 2010/18/EU i sad vi kažete, u ministarstvu planira se pristupiti donošenju novog propisa u području rodiljnih i roditeljskih potpora u okviru kojeg će se razmotriti svi relevantni prijedlozi kako bi se predložila odgovarajuća zakonska rješenja te uskladila sa sadržajem i rješenjima iz područja i prava obuhvaćenih predmetnom direktivom. Kada? Kako? Nemate u planu normativnih aktivnosti novi zakon, ovim zakonom to ne rješavate i tu se ne nazire naprosto kraj. A zašto to spominjem? Spominjem to i zbog toga što ste odbacili recimo, naš prijedlog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, čini mi se prije nekih godinu i nešto dana koji između ostalog davao rješenja za neke od ovih problema pa smo mi tu pružali mogućnost, a vi ste to sve odbili, da se kod jednoroditeljskih obitelji prijenos, može prenijeti pravo na 3. osobu, baku ili djeda jer tu ne postoji drugi roditelj, ali da se ona osoba koja zapravo pomaže u uzdržavanju djeteta preuzme određena prava. isto tako smo vam predlagali, a to vam se predlaže i kroz javnu raspravu Udruga Roda, uvođenje isključivo očevog dopusta odnosno očeve poštede u, od rada u trajanju od 14 dana koji se koriste za vrijeme trajanja obveznog rodiljnog dopusta majke, odnosno rodiljne poštede majke. To je ovo čemu težimo. Podjele odgovorne uloge roditelja, ne samo u odrastanju, nego od samog početka pa do kraja. Jer dijete roditi, planirati pa roditi je samo prvi, usudit ću se reći, mnogim ženama bolan, ali i težak, ali ne i najteži korak. Puno teže je sve ono skupa kada dijete raste. Isto tako, predlagali smo vam korištenje prava na rad s polovicom punog radnog vremena do navršene 3. g. djetetova života. Za dijete bez zdravstvenih poteškoća u dogovoru s poslodavcem i pravo na slobodni radni dan mjesečno za prenatalni pregled kao pravo oba roditelja, postoje tu još neki drugi elementi, i kolegica Opačić je tada u ime i predlagateljice, predlagatelja zakona i kasnije u raspravama kada ste išli u ovo prvo povećanje rekla da postoje neke stvari koje naprosto državu ne koštaju puno, taj jedan slobodni dan prilikom djetetova odlaska, početak osnovnoškolskog obrazovanja, prvi dan škole, gdje bismo učinili za roditelje puno, a državu to ne bi koštalo puno odnosno ne bi je koštalo ništa. Stoga evo, ja vas molim, mi ćemo ovo podržati, a da do drugog čitanja pokušate ovaj nekako ovaj zakon usustaviti odnosno ga malo prošiti i sve one probleme koji se naziru naprosto obuhvatiti zakonskim rješenjima. Poslušajte malo i preporuke pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koje je ona dala u svom izvješću o radu u 2018. g. i evo sretno vama i sretno nama s vama do drugog čitanja i u drugom čitanju. Sada je na redu gđa. Marija Puh koja će govoriti ispred Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovani kolegice i kolege. Evo, današnji naš zakon koji nam je na raspravi stvarno smatram pomak postoji, pomak ide na dobro, povećavaju se rodiljne naknade na 5650 kn i definitivno ispred Kluba Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika imate podršku u ovim promjenama. Demografija je, rekla bih, rak rana u Hrvatskoj i rak rana našeg društva i situacija u kojoj se nalazimo danas, nažalost ne možemo ju popraviti i ispraviti sa odlukama i sa rješenjima koje donosimo danas. Odluke koje smo trebali donijeti da se nešto promijeni, trebali smo donositi prije 10, 15 godina, ali eto, krenuli smo pa se nadam da će se u buduće vrijeme neke stvari i početi okretati na drugu stranu. Ono što je moj prijedlog i spominjala sam i na odboru i svigdje je da mi idemo prema povećanju materijalnih sredstava, znači prilikom rođenja djeteta, ali definitivno u budućnosti ukoliko, trebalo bi se pronaći proračunskih mogućnosti da se ide prema delimitaciji roditeljskih naknada. Smatram da bi takav jedan potez definitivno bio i poticaj ženama da se odluče na rađanje jer mnoge žene koje imaju visoka primanja vjerujem da puno puta i jako puno razmisle i izvažu prije nego što se odluče da će imati dijete i koliko će djece imati na kraju krajeva o tome ovisi, a vjerujem kada bi te materijalne naknade bile veće da bi se sigurno i u većoj mjeri i očevi odlučivali da ostanu doma sa djecom, da podignemo tu razinu malo da nismo na tako niskim postocima kao što smo to već danas čuli što se tiče samih očeva. Danas, kao što smo već i čuli i ono što je vezano na direktivu EU mi definitivno, ja ne znam kada je Zakon o radu da se donese, ali tih minimalno 10 dana da očevi nakon rođenja djeteta budu doma sa djetetom i sa svojom ženom mislim da bi jako puno pridonijelo jer sva istraživanja pokazuju da veza između obitelji i veza između očeva i djece se uspostavlja ukoliko su više sa njima i mogu im se više posvetiti. Gledala sam e-savjetovanje i bilo je poprilično komentara i čitala sam komentare pravobranitelja i za ravnopravnost spolova i pravobraniteljice za djecu i pravobraniteljice za invalide te također ima dosta komentara i centara za socijalnu skrb. Pa bi ja još jednom apelirala na vas da do drugog čitanja u tim komentarima ima dosta prijedloga koje smatram da bi možda trebalo uvažiti i na neki način implementirati u ovaj zakon, pa da do drugog čitanja eventualno možda imamo neke pomake što se tiče toga, a zadržat ću i pravo da Klub Stranke rada i solidarnosti predloži neke amandmane na ovaj zakon. Ovaj potez i ovaj zakon koji mi danas donosimo je zapravo samo po meni jedna mala kockica u mjerama koje nam trebaju da poboljšamo demografsku situaciju u RH. Zapravo to nije početak, početak je već bio krenuli smo sa otvaranjem novih vrtića, izgradnjom novih vrtića, no sve su to po meni za sad još uvijek tek početnički i mali koraci koji bi se trebali dalje nadograđivati. Uvijek govorimo o Hrvatskoj jednakoj mogućnosti i nitko me ne može uvjeriti da će se lakše odlučiti za imati dijete netko u ruralnoj sredini tko ne zna kud će sa djetetom nakon njegove navršene godine ukoliko nema jaslica negdje u blizini njegove kuće ili njegovog radnog mjesta. Naravno u velikim sredinama poput Zagreba, Splita, Osijeka to je puno lakše, gdje i vrtići rade u dvije smjene, ali vjerujte mi u ruralnim sredinama roditelji koji nemaju podršku svojih roditelja gdje nema djeda i baka servisa, jako često su u problemima kuda sa djetetom i što napraviti nakon njegove navršene godine dana kada se vraćaju na posao ili možda još i više. Tako da definitivno pozdravljam ovaj zakon, pozdravljam sve mjere koje su se do sada uradile, ali moramo i dalje raditi na ja bi to rekla čak regionalnom razvoju, na omogućavanju i same infrastrukture kasnije za našu djecu, a i malo sam u zadnje vrijeme gledala i baš se pitam koliko često se u svim našim vrtićima, da li su im osnivači općine i gradovi ili su to privatni vrtići, koliko često odgajatelji i zaposlenici tih vrtića idu na edukacije, koliko često oni upoznaju nove metode na koji način raditi sa djecom, nažalost vidimo i sami da vršnjačko nasilje je nešto što dobiva ja bih rekla epidemijske razmjere pa zapravo i nije nam potrebno samo izgraditi vrtić i taj vrtić imati gotov, nego su nam potrebni i ljudski kadrovi i ljudski resursi koji će tada raditi sami na sebi kako bi bili što bolji i na što bolji način mogli raditi sa djecom. Pa evo, ja pozivam sve vrtiće, a dalje iza toga naravno i škole da rade na svojim zaposlenicima, da se obrazuju, da sudjeluju na neki način u svim seminarima koji su im na raspolaganju kako bi lakše i bolje mogli obavljati svoj posao i doskočiti svim problemima s kojima se danas susreću i u vrtićima i u školama. Pružanje jednakih mogućnosti, znači kao što sam već rekla, pružanje vrtića i jaslica mislim da je jedan od koraka koji je također bio dobar i na dobar način prihvaćen što se tiče djece i osiguravanje besplatnih udžbenika za osnovne škole i mislim da na takav način što se tiče djece moramo ići na izjednačavanje u cijeloj RH. Evo, mi u ovom prvom čitanju podržavamo ove promjene koje zakon predlaže, apeliram još jednom da vidite u komentarima, pogotovo komentare pravobraniteljica i centara za socijalu skrb, pa eventualno u drugom čitanju da imamo neke promjene u ovom zakonu. Gospodin Gordan Maras, nema ga, gubi pravo. Gospodin Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Ova izmjena kao izmjena, naravno i predizborna je godina, ali bez obzira na to svaka demografska mjera je dobra mjera i ovo povećanje sa 3.991 na 5.600 kuna za drugih 6 mjeseci roditeljskog dopusta je nekakav pomak. Međutim, kad gledamo 2/3 Hrvatske, naravno gledamo i razvijeni dio, ali ja ću govoriti o dijelovima gdje je centralna vlast zaboravila, a problemi su i županije koje apsolutno il vrlo malo il populističkim mjerama vode brigu o decentraliziranih sredstava s kojima upravljaju. Ja bih samo rekao da na područjima ruralni razvijenim područjima koji bi zakoni tribali u biti osnovna demografska mjera, a to je i demografska strategija bila ljudi koji su dali tu strategiju na koju se i Vlada pozivala sami Strmota koji je bio tajnik ministarstva i rekao da u biti sve što se događa u Hrvatskoj je jedan mali igrokaz, a u tim igrokazima nema trajnog rješenja. Kada govorimo o problemima opstanka ili povratka, još bi bolje bilo, ljudi jel jednostavno da su mjere loše vidimo iz toga da godišnje 6,6% BDP-a je iz sredstva onih koji šalju preko doznaka iz inozemstva šalju svojim obiteljima novac, a to je u strašnom porastu, znači tu se radi oko 18 milijardi kuna 6,6% BDP-a od iseljenih nije mali i to rapidno raste. Triba sve napraviti i vjerovat da će se ti ljudi vratiti jer za teritorij i država bez ludi je ništa.

Međutim ključni problem na tim područjima nerazvijenim je radno mjesto, to je najveća demografska mjera. Da bi tu demografsku mjeru imali moramo imati određene zakonske okvire koji će omogućiti poduzetnicima da ostanu na tim područjima tj. da ulažu u infrastrukturu, međutim sjećate se ovdje i o tome se mislim ova Vlada nije napravila nikakve korake osim šta je donije PR zakon ako se sjećate, zakon o nerazvijenim područjima i Zakon o brdsko-planinskim područjima donesen je prošle godine, čak pretprošle znači prošlo je godinu i pol dana. Ministrica Žalac je ovdje govorila da se donosi zakon, međutim nikako pravilnici. Mislim smiješni su bili financijski ti okviri koji su dati, ali nikako nemamo pravilnika za ta područja. Dokle god ne omogućimo poduzetnicima da na tim područjima imaju minimalne poreze na određeno vrijeme i ne budu li oni imali interesa ulagati na tim područjima Dalmatinske zagore, Slavonije nebitno dotle nema radnih mjesta, a ako nema radnih mjesta nema opstanka ljudi na tim područjima. I zbog toga imamo ogroman problem, to bi bila jedna od bitnih mjera. Kada ovdje spominjemo vrtiće, pa neke županije nemaju 10% čak 40% jedinice lokalne uprave nemaju mogućnosti ni financijske kapacitete da omoguće za jedno dijete dječji vrtić, za jedno. Znači mi moramo ovdje govoriti činjenice i sagledati te činjenice. Dal smo mi povukli sredstva iz eu fondova i gradili objekte kao vrtiće, a u biti ako ne poštivamo ono što je doneseno 2000. godine u Barceloni Europsko vijeće je donijelo jednu rezoluciju gdje do 2020. godine minimalno 90% djece na području EU će imati mogućnost dječjih vrtića, ne kao isključivo čuvališta djece nego od 3. do 6. godine da svako dijete ima mogućnost dječjeg vrtića jer je dokazano u znanstvenim studijama da ta djeca 20% koja imaju mogućnost dječjeg vrtića imaju mogućnost veću da će biti visoko obrazovani. U ruralnim područjima na rubu su, znači na rubu ta prekrasna područja koja bi trebala biti naseljena.

Međutim ako mi samo dajemo zakone kao što je bilo ili ono što je primjera mjere koje je dao zagrebački gradonačelnik o majkama odgajateljicama pa se to mijenja, pa to je pred izbore, pa na izbore ovo je ipak predizborna godina, bez obzira ova mjera daje nekakav pomak. Ali to je kap u moru puno šireg konteksta, treba biti strategija i to ne može samo ministarstvo ovo riješiti, jednostavno ne može. Znači kao što sam rekao od zdravstvene zaštite primarno, govorim ovdje o primarnom, pa vi imate jedno područje recimo od Krke do Neretve Dalmatinsku zagoru gdje u zadnjih od kada su županije osnovano iselilo 100.000 ljudi, a ja sam naveo razloge, zdravstvene usluge ne postoje, gase se. Imate problem dječjih vrtića i problem radnih mjesta jel poduzetnici ne ulažu na tim područjima niti se ljudi usude s tih područja ulagati kada ne mogu biti konkurentni na tom području i sada imamo problem radne snage na tom području. Ako mi hoćemo poticati majčinstvo i ako vidimo da to pada i povećanje demografske slike onda to treba gledati široko. A svi pokazatelj su da dvije trećine Hrvatske izumiru, svi. I ne mora ništa to biti tako crno niti moramo slati crne poruke jel Hrvatska je prekrasna, Hrvatska ima uvjete za život, Hrvatska je jedna od najljepših država.

Zaleđe, moja Cetinska krajina je prirodno da se širi prema i da moj Sinj i Cetinska krajina budu predgrađe Splita, to je prirodno uz pad infrastrukturalnih projekata i ulaganja, zaštiti poljoprivrede, ono što možemo poljoprivreda, turizam seoski znači to je jedan cjelovit problem. Ali ako nemamo radnoga mjesta i ako ne omogućimo radno mjesto onda apsolutno ne da imamo viška praznih škola nego kuće, ognjišta se gase, cila sela se gase. Na mome području nažalost škole dok su nekada bile po 600 djece, 300, 400 područne škole na području Cetinske krajine se gase, ključ u bravu i to je problem. Problem je šta gubimo ljudski potencijal. A Dalmacija, poglavito o Dalmatinskoj zagori pa i Hercegovina, to ne smijemo ona je strateški vrlo bitna, tu ljudi žive Hrvati je bila izvor ljudskih potencijala. Tu su brojne obitelji koje su popunjavale i Zagreb i čak Zapadnu Europu. E sada imamo to područje prazno kao nikada do sada, a najljepše područje za život je to područje. Ja samo kada vidim svoju Cetinsku krajinu, sve njene prednosti onda ne mogu virovat da mi ne možemo doniti mjere da ljude na tome području ostanu živit, da se vrate i čak oni iz drugih krajeva da dođu živjeti na ta područja ruralna jel se može živjeti na tim područjima.

Kolega Bulj, slažem se s vama, ali da je ovo jedna od mjera koja će pomoći i stimulirati donekle mlade da se odluče na ostanak u Hrvatskoj i na povećanje svoje obitelji, ali to je još uvijek nedovoljno. I slažem se s vama da treba radnih mjesta, da je radno mjesto, sigurno radno mjesto preduvjet uopće da bi mladi čovjek zasnovao obitelj i odlučio se na povećanje obitelji. Međutim treba reći da ova Vlada ničim nije pomogla da poslodavci ostanu živjeti i raditi i stvarati ta nova radna mjesta u depriviranim područjima pogotovo u Slavoniji, Baranji i Srijemu pa i kod vas u Dalmatinskoj zagori, a ono što je još poraznije da su prosječne plaće daleko zaostaju za prosječnom plaćom u RH, da je minimalna plaća po podacima EU ispod 60% medijalne plaće i da je to ispod praga siromaštva.

Mi smo imali ljude koji su demografi, koji su se bavili koji su radili strategiju, ono što je Strmota rekao kao tajnik tada rekao je istinu, svaka mjera je dobra mjera, ali ovo ne rješava problem. Ključ opstanka ljudi na području iz kojega vi dolazite, iz kojega ja dolazim je radno misto, a to radno misto može omogućiti poduzetnik. Prema tome, na tim područjima moraju biti minimalni jedan period 10 godina, 5 bez poreza jel nije isto biti poduzetnik u Zagrebu u Varaždinu ili na vašem području ili mom području.

Pa poštovani zastupniče Bulj spominjali ste lokalne sredine koje sa svojim mjerama mogu doprinijeti smanjenju tog negativnog prirodnog prirasta i da nekako na neki način preokrenu taj trend. Ali lokalne sredine imaju različite fiskalne kapacitete. Kada govorimo da sva djeca budu upisana u vrtić, to zahtjeva dodatni financijski teret za lokalnu sredinu, znači mora se otvoriti dodatna skupina, zaposliti još odgajatelja, zaposliti popratno osoblje. Određene lokalne sredine mogu to riješiti kao što smo mi u Orahovici, ali možda u nekim sredinama ne mogu. I dolazi do nejednakih situacija gdje se tada naravno u tim sredinama roditelji ne odlučuju za povećanje, za proširenje svoje obitelji što nije dobro. Ja misli da trebaju biti mjere diktirane od strane države gdje će biti jednake za sva područja, posebno za ova područja koja spominjete koja su posebno ugroženi na području RH. Pa sada ste rekli, znam kada je zakon donošen o brdsko-planinskim područjima i nerazvijenim područjima, to su i druge države napravile temeljem deklaracije koja je donesena 2000. godine u Barceloni da sva djeca tj. do 2020. imaju mogućnost od 3. do 6. godine biti u dječjim vrtićima.

I ja sam taj amandman davao ovdje, da u tim područjima svako dijete da ima mogućnost dječjeg vrtića i da država sufinancira kroz mjere koje još nisu donesene tj. zakon koji je ovdje donesen ali nikada o nerazvijenim i brdsko-planinskim područjima zakon nikada te mjere nije dao niti je taj amandman prihvaćen.

Izvolite. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je danas Prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Svi moji prethodnici su dosta već toga rekli o ovoj temi, ali demografski problem nije nastao jučer i ne može se riješiti danas. Demografija je problem s kojim se susreću sve zemlje EU puno bogatije od nas, pa jednako nažalost tako i mi. RH se ustavnim odredbama opredijelila za zaštitu materinstva, djece i mladih i ovo je jedan od načina osnaživanja obitelji, ova podrška i ovaj prijedlog zakona ali i sve druge potpore koje je ova Vlada u svome mandatu odlučila. Znači ovo povećanje maksimalnog iznosa naknade ili plaće na 170% s 3.992 kune na gotovo 5.700 kuna je drugo povećanje u mandatu ove Vlade, prvi puta je to povećanje bilo 2017. godine kada je sa 2.660 kuna ova naknada povećana na 3.992 kune. Ujedno što bih pohvalila što se predlaže ovim zakonom je ostvarenje prava na potporu će imati svi oni roditelji odnosno majke ili očevi sa najmanje 9, a ne više 12 mjeseci radnoga staža, što je naravno za pohvaliti. Sigurna sam da će ovo povećanje pridonijeti usklađivanju privatnog poslovnog života, ali pridonijeti i porastu nataliteta u RH. No većinom kada govorimo o naknadama i potporama spominjemo samo majke, ali ne smijemo zaboraviti da i očevi imaju mogućnost iskoristiti ovo pravo. Trenutno je oko 2% očeva koristi ovu mogućnost. Ono što paralelno s ovim trebamo činiti je osnaživanje žena i na tržištu rada. Moramo naći zakonsku mogućnost kako bi zaštitili i pomogli ženama da umjesto kada dođu na razgovor da ih gospodarstvenici, obrtnici i svi drugi ne pitaju da li imaju djece, da li planiraju još rađati, da li planiraju ostati trudne nego da mjerama pomognemo odnosno da stimuliramo te iste gospodarstvenike da upravo na tržište rada zapošljavaju takve žene. Sve uz potporu ove Vlade, ali jedinica regionalne i područne samouprave koje kroz svoje proračune omogućavaju mladim roditeljima kroz razne mjere, svi naravno možemo zajedno pomoći u demografskoj obnovi naše zemlje. Sve mjere koje je ova Vlada kroz poreznu reformu u sva četiri kruga omogućila, a koje pomažu osnaživanju obitelji, mladih i svima onima da ostaju u našoj domovini naravno podržavam i pozdravljam i naravno kroz sve sljedeće mjere koje će ova Vlada odnosno ovo ministarstvo predložiti pozdravljam i evo očekujemo da će ova mjera zaživiti u 4. mjesecu odnosno poslije 1. travnja ove godine.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice. Dobro ste primijetili problem demografije nije samo kod nas nego je i u puno bogatijim zemljama, što znači da ne možemo sve riješiti samo financijskim potporama, ali sigurno je da treba podržati ovakove potpore jer one osnažuju naše obitelji u ekonomskom smislu i olakšavaju im sigurnu odluku o povećanju broja članova obitelji. Ova Vlada je osim ovih potpora podizanja ovih potpora također radila i na drugim mjerama, sjetimo se da je upravo na ruralnim područjima promovirano i pomognuta izgradnja oko 50-ak vrtića što je sigurno jedna od mjera koja će u našim lokalnim sredinama, a pogotovo na ruralnim područjima značiti jako puno.

Da uvažena kolegice, demografski problem je problem koji nije nastao jučer, problem koji ne možemo riješiti sutra, ali evo uz sve ove mjere, uz ovu mjeru odnosno ovaj prijedlog zakona danas koji imamo na svome stolu i uz sve one porezne reforme koje je u četiri kruga ova Vlada provela naravno da su mjere koje će zasigurno pomoći opstanak i ostanak mladih u RH. Jednako tako osnaživanje žena na tržištu rada moramo i mi ovdje iz ovog Hrvatskog sabora, ali od svud drugdje pozdraviti i naravno da je to proces koji trebamo osvijestiti odnosno svi mi kada budemo osviješteni dovoljno zasigurno da će i žene na tržištu rada biti ona poželjnija skupina nego što je to sada.

Evo poštovana kolegice, dobro ste primijetili kako usprkos tome što se ove mjere zovu rodiljne i roditeljske potpore mi najviše njih povezujemo sa ženama, iako naravno svako dijete ima i svog drugog roditelja oca. Ono što sam ja i u prvotnom izlaganju istaknula, a to bi istaknula i sada da svakako trebamo u ovim mjerama jačati i oca kao ravnopravnog člana obitelji koji sudjeluje u odgoju djece, a isto tako i u normalnom rastu i razvoju djeteta. Da, uvažena kolegice evo i u svojoj raspravi sam ja rekla da kada govorimo o naknadama i potporama obično spominjemo majku, ali i očevi su ti naravno koji bi trebali i trebaju sudjelovati u odgoju svoje djece i samo trenutno 2% očeva koristi ovu mjeru. Zasigurno da trebamo raditi na tome da se više očeva uključuje u mogućnost korištenja rodiljnog odnosno porodiljnog dopusta i evo još jednom pohvaljujem i podržavam ovu mjeru.

Kolegice vi ste u svojoj raspravi naglasila da je ovo jedna od demografskih mjera, a isto tako treba naglasiti da nema samo Hrvatska problem sa demografijom, između ostalog pola članica EU ima upravo jedan od tih ključnih problema, problem sa demografskim kretanjima.

Da, uvaženi kolega i mnogo bogatije europske zemlje se susreću sa ovakvim problemom, ali evo ono što bi, ono što bi ja naglasila je da nas ovom mjerom svrstava u vrh europskih zemalja ovaj koje imaju ovakav iznos rodiljnih ili porodiljnih naknada, ali evo uz sve one mjere koje je ova Vlada napravila, uz obnovu ili preko 400 dječjih vrtića zasigurno i ovaj porezne olakšice i sve je ono što će pomoći osnažiti obitelj i opstanak mladih u našim krajevima. Hvala potpredsjedniče. Evo, kolegica Jelkovac je zapravo rekla ono što sam i ja mislio, dakle ne samo u našem okruženju bližem ali i daljem sve zemlje uglavnom imaju probleme s demografijom odnosno natalitetom. Recimo jedna Mađarska je pala ispod 10 miliona stanovnika iako radi na tim demografskim mjerama i dobro ste rekli to je jedan proces, dakle to nije nikakav instant program, proces koji traje, on nije nastao danas on je nastao jučer. Naravno da se Vlada trudi maksimalno učiniti i dodatne napore kako bi sa bilo kojom mjerom koja se donosi ovdje u Hrvatskom saboru pomogla obiteljima, a i većoj natalitetnoj politici u RH. Ne zaboravite u 4 kruga porezne reforme da smo jedinice lokale uprave i samouprave oslobodili dijela poreza koji su zapravo povećali i njihove proračune, a time su jedinice lokalne uprave i samouprave mogle na svom području donositi i kreirati i demografsku politiku kako je to njima bilo najkorisnije i najpotrebnije.

Da uvaženi kolega Babiću ovo nije problem koji je nastao jučer, nastao je daleko ranije i ne može se riješiti sutra, ali evo ova mjera i niz mjera, jednako tako i porezno rasterećenje u 4 kruga od 9,6 milijardi kuna zasigurno je nešto što je, što će pomoći svim obiteljima, mladima, ali i svima drugima u našim krajevima. Jednako tako rasterećenje jedinica lokalne i regionalne samouprave zasigurno bi trebao biti poticaj svim tim istim jedinicama da kroz svoje proračune planiraju evo što veće i jače potpore mladim obiteljima, naravno roditeljima, roditeljstvu, ali i sve ono ovaj potporama i subvencioniranju dječjih vrtića naravno za djecu i predškolskog odgoja odnosno male škole u ruralnim sredinama i evo svakako da još jednom podržavam i pozdravljam donošenje ovoga zakona. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege, demografija jest problem i problem je koji traje godinama i ja neću danas svoju raspravu koncentrirat na cijeli problem demografije i govorit o svim mjerama ili nekim stvarima koje je ova Vlada napravila loše da bi još po meni potaknula demografiju zato što smatram da je ovo jedan dobar zakon i da je jedan vrlo važan zakon. I zato ga ne želim kvarit sa onim lošim stvarima nego želim pričat isključivo i samo o ovom zakonu i još jednom želim naglasiti da ga podržavam u potpunosti i da mislim da je ovo jedna, da je ovo jedan niz dobrih mjera u ovome zakonu. Žao mi je što ovaj zakon ide u redovnu proceduru, to evo, moram to tako reći, mislim da je trebao ići po hitnom postupku jer ne vidim da do drugog čitanja će se nešto krucijalno promijeniti u ovim prijedlozima koje vi predlažete i mislim da je ovo zakon koji bi trebao što prije stupiti na snagu. Ono što sam rekao već jutros i u replici, što me, što smatram da je možda trebalo, to je trebalo pokazati tu, meni je jasno da ne može biti skok sad sa 3.900 kuna na potpuno delimitiranje nego da to treba ići postepeno i a u biti imamo sada preduvjete u proračunu koji je dobar ove godine i prošle godine ima trend rasta i da se otvara prostor za povećanje ovih naknada i znam da to ne može sad skočit za 300-400% i ovo je već značajan skok koji će roditeljima puno olakšat tih 6 mjeseci drugih ovoga u životu kada je to umjesto sadašnjih 3.900 na 5.600 kuna negdje čak onda i za ovo, za rođenje blizanaca ovaj skok koji ide, ali ovoga mislim da je trebalo pokazati tu ambiciju i to sam rekao u projekcijama proračuna za 2021., '22., da se trebalo u planiranju tih sredstava možda pokazati da Vlada ima želju u budućnosti potpuno delimitirat naknade. I mislim da je to izuzetno važno jer kad se pokazuju i brojevi neki upravo žene, u pravilu žene jer one najviše koriste ovo pravo, roditelji, muškarci isto trebaju sudjelovati u tome, ali žene koje su na visoko plaćenim pozicijama se upravo rjeđe odlučuju za roditeljstvo i zasnivanje obitelji na takav način kroz djecu, a mislim da mjera kad bi bile naknade potpuno delimitirane da bi možda to dodatno potaknulo žene da se odluče ka tom koraku. Ja znam koliko su skupi troškovi kada, kada imate dijete iako kažem nitko nema, mi koji smo se odlučili na obitelj i na djecu nismo to vagali sa troškovima, ali ovakve mjere svakako nam to puno olakšavaju. Druga stvar, želim skrenuti pozornost da mislim da ju još uvijek male naknade za one parove koji dobiju blizance i kad imaju dijete do 3. g. mislim da je to opet ispod svake razine, iako je ovdje to povećanje, mislim da se možda trebalo ići ka malo većim naknadama i u ovom prijedlogu zakona. Druga stvar, nama su puna usta tih nekih mjera, a u biti onda kad dođete u praksi, vidite da neke stvari ipak ne štimaju. Ja ću reći sada ovdje kada je slučaj o bolovanju, dakle kad, ne znam, majka ostane kod kuće zato što joj je dijete bolesno, onda vam piše u zakonu da ima pravo na 100% naknade plaće za taj period bolovanja, ali onda kad date papire na HZZO, onda vidite da tamo piše ali ne ako je više od 4 900 kn, onda vam se to preračunava po danima, u pravilu, tj. naknada za recimo prosječnu hrvatsku plaću, ako neka žena ima 6500 kn, neću govoriti sad o višim plaćama, neku prosječnu, onda je ta naknada koju ona dobije nadoknadu za taj period koji mora provesti na bolovanju smiješna. Ja ću reći da je to ono nekakvih 1000, 2 kuna umjesto do za cijeli mjesec, to, jako su mali ti iznosi i to je u biti, pa jedna prevara od sustava države koju bi trebalo mijenjati i to traje godinama, da ne bi, ovo je prevažna tema i ne želim je niti jednim slovom politizirati. Dakle, da ne bi mislili da je to usmjereno na ovu Vladu, to je problem koji traje godinama, ali mislim da se roditelji osjećaju prevareni kad, ono, imate pravo 100% naknade, a u biti u praksi dobivate nekakve mrvice. A djeca su upravo u tim svojim prvim godinama života često bolesna i majke često moraju ostajati kod kuće, ili očevi, nebitno i mislim da bi u tom pravcu trebalo još raditi na proširenju zakona da se skine to. Ako je to 100%, onda je to 100%. koliko tko ima plaću pa tako neka bude i mislim da je ovo tema koja mora imati nadstranačku podršku svih opcija i da neovisno koja Vlada bude za godinu dana, treba raditi upravo na tome da se i potpuno delimitira i da se maknu ove barijere koje imamo da roditeljima maksimalno olakšamo taj roditeljski život, hajmo reći. Ti troškovi su, pogotovo prvih par godina veliki, troškovi pelena, tu je Vlada napravila sniženjem PDV-a jedan dobar korak, dječja hrana, itd., ali mislim da treba ići ka još više u tom pravcu, jer recimo, mlada obitelj koja ima stambeni kredit jer je krenula u nekakav stan, pa dobije jedno dijete, dobije drugo dijete kroz 2, 3 godine, u tih 6 mjeseci kada znatno mogu pasti prihodi obitelji zbog ovog, roditeljskih naknada koje su značajno smanjene, pa onda ako roditelj provodi vrijeme na bolovanju, to može utjecati na standard roditelja, visoki ti troškovi svi ostali koji idu, mislim da na tom planu moramo svi skupa raditi puno više i nastaviti ka ovome. Znam da nije moglo ništa preko noći, jedino mi fali možda ta odlučnost koju ste trebali možda napraviti, raditi pritisak na ministra Marića kada se donosio proračun da u projekcijama barem stoji to povećanje iako za ovu godinu imamo 160 milijuna kuna predviđenih, dogodine je to 240 mi se čini ili 220. Za razlika je zbog toga jer ovaj zakon bi trebao stupiti na snagu tek od 1.4. i onda unutra nema ova 4 mjeseca, ali u biti, tu je plan da iduće 3 godine se nema više ni delimitiranja ni povećanja ovih naknada i mislim da je tu trebalo napraviti taj jedan iskorak i probat krenuti u tom pravcu da ipak svi zajedno guramo prema tim povećanjima. Evo, i sam sam roditelj, imam dijete od 2 godine, za 20-tak dana bi trebao dobiti drugo dijete, tako da znam, srećom imam dobra primanja za hrvatske pojmove, pa to izguravamo, ali u pravilu prosječna hrvatska obitelj, zajedno ako imaju sreću da rade i otac i majka, zajedno možda nemaju prihode kao ja, a znam koliki je to recimo trošak meni, onda možete misliti koliko je to veliki trošak nekoj prosječnoj hrvatskoj obitelji. biti u tom pravcu bi trebalo i dalje raditi i nastojati voditi politiku. Uglavnom, ovo sad podržavam i ne mogu biti licemjeran pa reći sada u predizborno vrijeme, evo ja ću predložiti zakon, neka budu svima u drugih 6. mj. 7, 8 tisuća kuna naknade ili potpuno delimitirane, ja znam da to nije moguće i da ne može nijedan skok nikad bit ono, 500, 600% Ovo je značajna promjena, mislim da će to puno olakšati roditeljima, mislim da većina ljudi koji koristi to drugih 6 mjeseci spada u ovu nižu skupinu pa onda u biti ispast će većem broju jednaka plaća, neće tu biti nekakvih promjena, nažalost to su sad neki drugi problemi i neke druge politike na kojima trebamo raditi, ali evo, kažem, volio bih da se pokaže ta ambicija možda da da se ima plan idućih 5 godina, idemo to dizati proporcionalno svake godine i onda u konačnici delimitirati taj dio.

Kolega Đujiću, dakako da treba pozdraviti povećanje roditeljskih naknada, ja ću to tako reći, s 2600 na 5654 kune u ove 4 godine. To je zaista hvale vrijedno i zaista, bilo bi licemjerno ne podržati ovako nešto. Međutim, isto tako, Vladu treba poduprijeti, podržati u nastojanjima da riješi i one skupine roditelja koje ovim zakonom ne rješava, vi ste neke kategorije ovdje i nabrojali, ali isto tako da paralelno s ovim zakonom se osiguravaju ne manje bitne stavke koje su presudni ili odlučujući faktori prilikom planiranja roditeljstva, a to je način na koji će se steći riješiti stambeno pitanje, okej tu imamo sufinanciranje kredita gdje i rođenje djeteta na neki način doprinosi produžetku duljine sufinanciranja od strane države ali nemojmo zaboravit ni vrtiće, ni domove umirovljenika jer to su sve servisi koji omogućavaju roditeljima lakši život i veću posvećenost. Apsolutno, ja smatram da će se sad opet stvoriti jedna velika razlika recimo između roditelja koji dobiju blizance, imaju ovu naknadu koju imaju ali mislim da je ovo dobro i da ovo što je dobro, treba naglasiti da je dobro i da ne treba od toga bježat ali treba upozoravat upravo na ove skupine koje ste vi rekli i mislim da je tu dosta prostora i ima dosta stvari, recimo evo velika je pomoć kad dobijete od HZZO-a 2400 kn pomoći za kupnju opreme, to svaka obitelj u Hrvatskoj dobije, mislim evo, i to bi se moglo povećat, dakle i taj dio bi se trebao dignut. Ima nekih stvari na koje ne može država utjecat, recimo meni je nenormalno da cipele ili tenisice koštaju možda i skuplje nego za nas odrasle, dakle tu je manji materijal i sve ali to su opet neke trgovačke stvari. Dakle trgovac zna da morate kupit tenisicu djetetu ili cipelu i onda ona košta 500 kn i po meni je to bezobrazno skupo ali zato treba država možda na drugi način olakšati roditelja kroz ta sredstva za pomoć i nabavku opreme i tu su još i gradovi i općine i puno je tu prostora. Kolegice i kolege, naravno da ću se ja također kolega Đujiću, složiti sa vama ali i sa svim prethodnicima koji su danas se uključili u ovu raspravu da ovaj zakon treba podržati. Ono di bi ja imao jedan apel a to je pričamo da idemo naprijed malim koracima i većina stvari tako funkcionira u društvu no danas kad gledamo da je demografija jedan gorući problem, kada naslovnice novinske vrište doslovce da nam prijeti demografski slom, smatram da ipak trebamo malo brže neke odluke donositi, u tom smisli ja vas podržavam ovdje kada ste rekli da je i ovaj zakon možda trebao ić u hitnu proceduru jer svjedoci smo svi ovdje da smo donosili puno manje važnih zakona pa su išli u hitnu proceduru a ovdje to nije bio slučaj. Naravno da je puno elemenata koji bi se mogli još unaprijediti, koji bi mogli biti financijski značajni, koji bi mogli olakšavati roditeljima no probajmo onda ipak tu dati malo više energije negdje drugdje ukoliko je ovo toliko gorući problem a svi ćemo se složiti da jest.

Sada nam proračun dobro ide, imamo dobre prihode, dok to traje, treba to iskoristiti i mislim da je ovaj zakon dobrodošao ali u biti dok su i te naknade bile male, ja opet moram naglasit, gradovi i općine koje to mogu su davale veliku podršku roditeljima i kroz cijene vrtiće, i kroz cijene nabavke opreme i naknada za prvorođeno dijete, tu su razlike u Hrvatskoj normalno od grada do grada, od općine do općine gdje je to negdje veći problem, negdje manji, gdje općina ili grad može financijski to više poduprijet ali upravo se slažem, mislim da je sada vrijeme jer je i financijska situacija države dobra da se još više stavi naglasak upravo na probleme demografije i da u ovom pravcu odredimo da nam ovo bude prioritet svih prioriteta.

Dakle, ovaj problem demografije je vidljiv u svim područjima i čemu država ako nema stanovnika u njoj pogotovo u nekim područjima gdje zapravo nemamo ljudi, zato je on dobar. Mnogi u našoj državi sa bilokoje razine prozivaju državu a od države traže. Dakle država je i onim izmjenama poreznim kad je mijenjala u ovoj četvrtoj poreznoj reformi, jedan dio sredstava je prebacila jedinicama lokalne samouprave i one trebaju kreirati tu demografsku politiku pa bi time i ova mjera i neke druge mjere možda bila veća i jača zbog obitelji i njihove slike u društvu odnosno olakšanja života u RH.

Ne znam di ste vi ovdje prepoznali ove konzervativne metode ali drago mi je da me pohvaljujete kao mladog SDP-ovog revolucionara, to je velika čast, biti revolucionar, ima puno poznati revolucionara u povijesti, evo rekao je kolega Čuraj, on zna recimo jednog. Smatram da nisam vrijedan toga da me se tako karakterizira ali hvala vam, hvala vam na komplimentima, drago mi je da mi se divite ali upravo sam kolegi Vešligaju prije vas rekao da u ovom cijelom periodu kada država je zbog financijske situacije možda nije napravila dovoljno ili možda nije mogla više, neovisno o kojoj Vladi se radi, su gradovi i općine bili ti koji su upravo dali doprinos da se mladim obiteljima tu olakša i nadam se da će to raditi i dalje, svaki grad prema svojoj mogućnosti i veliko je olakšanje kad imate subvenciju za vrtić, kad imate naknadu za svako novorođeno dijete, za hranu, za nabavku opreme, prijevoz do škole i razno razne subvencije i nadam se da će to tako biti i dalje. Kolega Đujić, dobro je da ste spomenuli ovaj problem sa bolovanjem i sa naknadama za bolovanje gdje bi trebalo biti isplaćeno 100% plaće kao naknada za bolovanje jer često su djeca pogotovo ona koja idu u vrtić, jaslice, mjesečno dva, tri puta su bolesna i onda dovodimo u situaciju da se roditelji osjećaju prevareni pogotovo samohrane majke i ljudi sa nižim primanjima, to je ogroman udar na njihov kućni budžet i prilika je da se to ovdje ponovno napomene i da se taj dio zakonski konačno riješi jer roditelji se stvarno osjećaju prevarenim pogotovo ako moraju vozit bolesno dijete izvan mjesta stanovanja ako nema blizu pedijatra, logopeda što je često slučaj i na kraju si to financijski ne mogu priuštiti i dovodimo ih u situaciju da su u dilemi da li voditi bolesno dijete u vrtić ili ići na bolovanje. Mislim da je to jedna od mjera koja se mora riješiti.

Slažem se s vama kolega Vlaović potpuno i mislim da je to još jedan isto važan problem taj oko bolovanja i u biti zalažem se za potpuno delimitiranje naknade jer vi imate na papiru mi kažemo roditelj ima pravo na 100% nakade za bolovanje ako ostane kući radi bolesnog djeteta, a na kraju kada podvučete crtu više mu se isplati da kaže da je sam bolestan nego da je ostao radi djeteta jer veću naknadu dobije od mirovinskog ako je ostao radi svoje prehlade nego radi prehlade djeteta. I mislim da je to jedna loša poruka i da se tu ljudi osjećaju prevareni i zato to treba naglasiti i da je to isto jedan od problema gorućih koje bi trebalo što prije i što hitnije riješiti, da se roditeljima olakša i ta situacija s kojom se jako često susreću, pogotovo u prvim godinama odrastanja svog djeteta. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani građani koji nas pratite. Tema je vrlo zanimljiva, ali postavlja se pitanje kao što je ovdje već rečeno kako to da danas raspravljamo o rodiljnim naknadama odnosno o izmjeni zakona kada to vladajući nisu predvidjeli svojim planom zasjedanja do parlamentarnih izbora, kako to da se o tome sada raspravlja o podizanju rodiljnih naknada kada u proračunu za ovu godinu to nije predviđeno? Dakle ne mogu se oteti dojmu da je ova akcija vladajućih usmjerena prije svega na parlamentarne izbore, na povećanje popularnosti koja se pogoršava iz dana u dan, stalno su neke afere, smjene, napuštanje smjene ministara itd., itd. No, ispred stranke Promijenimo Hrvatsku ne mogu ne podržati ovu mjeru, znači ovdje je riječ o jednom prilično značajnom povećanju, ali šta je ovdje otužno vidite, nakon ove maloprije diskusije ili možda moje neko će se javiti iz HDZ-a i reć evo vidiš kako nas podržavaju ovi. Dakle mi znamo zašto ste ovo pokrenuli, treba pozdraviti jer ide u korist svih majki rodilja da će im poboljšati životni standard, ali znači što ovdje treba reć, šteta je velika, velika šteta što uz ovo niste iskoristili priliku da dopunite sa još nizom mjera pronatalitetne politike, demografske politike, znači povećanja broja djece novorođenih i to je zaista šteta. Jer zašto? Pa ne može povećanje samo rodiljnih naknada ajmo tako reći stimulirati veći broj djece u Hrvatskoj. Uz ovakvo pravosuđe gdje jedan zakon nije isti za sve uz jednostavno lošu ekonomsku situaciju, uz zapošljavanje preko veza i mnogo toga mi ne možemo dakle stvorila se u društvu nesigurnost, a nju ne mogu riješiti samo ovakve mjere povećanja rodiljnih naknada koje još jednom ponavljam pozdravljam jer značit će za neke puno, za neke ajmo tako reći osrednje, ali u svakom slučaju nešto će značiti. U tom smislu vi ste predložili samo jednu mjeru povećat ćete primanja sa 3.991 kunu na 5.654 kune i to od 1. travnja ove godine pa nadalje, znači kako će se to u proračunu odlučiti, vjerojatno ste isplanirali pošto nećete biti ponovo na vlasti pa nek to rješavaju oni koji poslije dođu. U tom kontekstu želim reći sljedeće, vidite ono što je tu posebno važno, pored rodiljinih naknada važan je također jedan instrument koji se zove dječji doplatak. Međutim kakva je politika ta u Hrvatskoj?

Ovo je razbacano, dakle to ne ide ljudi moji tako. I onda sam ja morao sada tražiti podatke na par mjesta pa evo možda će nekoga od vas zanimati, na globalnoj razini znači makrorazini kaže da su rodiljne naknade u 2018. godini isplaćene u iznosu od oko 950 milijuna kuna. Znači one će nakon ovog povećanja za ovu godinu povećati se za 160 milijuna kuna, znači premašit će negdje milijardu i to, a u 2021., 2022. povećat će ovaj iznos od 950 milijuna još za 214 milijuna kuna pa ajmo to zaokružiti na 1,2 milijarde kuna u 2021., 2022. godini godišnje će koštati izdvajanja za sve rodiljne naknade. Znači mi moramo znati koji je to iznos gospodo jer ne služi Sabor ovdje da mi pabirčimo kakvu vi politiku vodite da ono ubacite nešto u šešir ili u džep. Ovdje su problemi daleko teži. Pronatalitetna i jedna nova demografska politika mora se voditi s vizijom, a ona mora obuhvatiti čitav niz mjera od dječjeg vrtića, posebne porezne politike. Jer vidite, zašto niste ukinuli PDV na sve što je vezano za djecu i hranu i odjeću i obuću? Vi kažete ne, ma 0% je moguća, ali vi to ne znate, ne samo da ne znate nego ne želite jer ako vi date povećate ovo, a zadržite PDV pa onda znači s jedne strane dajete, a s druge uzimate, na pelene PDV, na ovo, na ono, pa dajte. Mi ćemo to sigurno ukinuti. Pa prema tome za proračun su to mali prihodi, ali za roditelje je veliki stimulans. Pa svi mi imamo djecu ili unučad pa znamo o čemu pričamo. Dakle rekao sam da će iz državne blagajne odnosno iz HZZO-a na rodiljne naknade ide oko 1,2 milijarde sada nakon povećanja ajmo vidjeti pored rodiljnih naknada doplatak za djecu je vrlo provjeren, dobar instrument pronatalitetne politike, a tko ne zna i ne vjeruje nek ga pogleda, prouči i Njemačku. Dječji doplatak mora biti namijenjen djetetu, ne roditelju, zašto, jer dijete čim malo dođe sebi, jer nakon 7, 8, 10 godina dođe sebi, znači on će reći mami tati ovo nisu tvoji novci, želim ja ovo čuvati za srednju školu, za fakultet itd., itd. E sada, koliko mi plaćamo za dječje doplatke godišnje gospodo? Nisam čuo taj podatak ovdje uopće jer tako se ovdje raspravlja.

Pa ako zbrojimo onih milijardu i 200 za rodiljne naknade i milijardu i 400 miliona za doplatke za djecu to je 2,6 milijardi kuna znači to je taj dio pronatalitetne politike odnosno ono što treba dati majkama koje koriste obvezni rodiljni dopust i onaj nakon toga i s druge strane djeci kao doplatke. E sada, pored toga što sam zastupnik i političar ja sam i stručnjak iz ekonomije. Neki kažu ovde pa to je jako puno. Pa slušajte kad čovjeku podignete neko primanje sa 1.000 kuna na 1.500 to stvarno jako puno 50% Ali ajmo malo drugu matematiku gospodo jer Hrvatsku mi ne možemo kozmetički mijenjati. Rekao sam pravosuđe treba žestoko provjetriti i neke druge, točno znam što treba.

Ponavljam Hrvatska, porezni obveznici mi plaćamo godišnje kamate na državne dugove 9,5 milijardi kuna i ja se ubi u ovom saboru dokazujući protekle 3 godine da smo svake godine to mogli prepoloviti i najmanje uštedjeti 4 milijarde kuna godišnje. Ako smo mogli uštedjeti 4 milijarde kuna godišnje, a rekao sam da su ukupni izdaci za rodiljne naknade i za dječje doplatke 2 milijarde i 600 miliona kuna, pa mi smo mogli još jedan takav iznos od ovih ušteda podić, naravno ne bi sve u to, trebalo bi u dječje vrtiće i mi koji promatramo ekonomiju kao cjelinu, a ne …/nerazumljivo/… mi točno znamo što treba napraviti. I poštovani građani, vi koji ovo slušate pa vidite da mi imao rješenja, ali ne možeš doći od ovih, to ne možeš u medijima reći, pitanje da li i ovo čujete ako ne gledate preko računala, preko interneta, ne možete jer je blokada strašna. Ovo je neviđena blokada. Ništa novo oporbeno ne može doći, ali drago mi je ako to čujete. I još jednu ideju, znači da ovo ne ekspliciram, jasno sam pokazao da imamo rješenja stranka Promijenimo Hrvatsku ima vrlo jasna rješenja pronatalitetne i kako isfinancirati, to je bitno. I još zadnja stvar odnosno mjera, majka odgajateljica, dobra mjera. Međutim, jedan gradonačelnik ovaj iz Zagreba poslužio se također u politikantske i predizborne svrhe i onda je 5.000 majki u Zagrebu doveo sada u vrlo neugodnu situaciju da će im smanjiti odnosno da će, to je vrijedilo do 15 godine on će im skinuti, želi skinuti do 8 godine, a one bi odmah nakon toga ostale znači nigdje, bez posla, bez naknade itd. Krajnje je vrijeme da uozbiljimo hrvatsku politiku, da ovaj sabor pretvorimo u instituciju kojem će narod vjerovati i da podržavamo zdravim mjerama i da znamo kako to isfinancirati, demografski rast i da zaštitimo obitelj i majke. Gospođa Opačić. Poštovani gospodine Lovrinoviću, govorili ste o naknadama koje su raštrkane na nekoliko mjesta, meni je žao što je gospođa Bernardica Juretić kad je preuzela ministarstvo, prvu odluku koju je donijela to je raskidanje sporazuma koji sam ja potpisala sa Svjetskom bankom o izradi jedinstvenog novčanog centara u kojem su trebale objedinjene sve naknade. S jedne strane građanima bi bilo lakše na jednom mjestu dobit naknade, a s druge strane država bi imala dobru kontrolu. Za dječji doplatak novci užasno cure. Ovdje se radi o dohodovnom cenzusu, puno ljudi se prijavljuje na onaj minimalac, a kad pogledate njihove nekretnine i imovinu pokazuje se da imaju izuzetno velika sredstva. Dakle, jedan, jedna naknada gdje kad bi se napravio dobar kontrolni mehanizam, a moglo se kroz jedinstveni novčani centar sigurno bi ostalo puno novaca koji bi se moglo puno pravednije rasporediti djeci kojima je to potrebno. Evo kolegice nisam znao za tu ideju, ona je uz to sigurno sve što je dobro, dobro je, ako je bila ideja dobra je bila. Međutim, zašto se ne ukidaju, zašto se to ne objedini na jednom mjestu jer onda možete pratiti tokove novca, a to očito neki ne žele.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi predstavnici ministarstva želim nešto reći i ja o ovim izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama jer očito da ovaj problem demografije, depopulacije nekako je živnu u vrijeme ove Vlade od 2016. godine, do tada taj problem nije bio prepoznat on jednostavno nije postojao, vrijeme u kojem smo tada živjeli u nekim drugim Vladama, pogotovo tamo negdje od 2010. do 2015. ušli smo u razdoblje recesije, sve je bilo dobro, dobro da dođe i neka naknada, dobro bilo da dođe i plaća na vrijeme i mirovina kakva je, takva je, dobra je, tako da evo dolaskom ove Vlade svi problemi su nekako izašli na površinu i svaka rasprava u biti kreće s time što sve ne valja u ovoj državi i što ova Vlada sve nije napravila, a jednostavno i tako je dalje sve crno, loše, nikad gore i jednostavno ljudi piju takve priče, mediji dnevno o tom izvještavaju i živimo u vremenu zaista u kojem je sve diskutabilno, da li je ovo uopće dobro ili nije dobro, čuli smo zastupnike koji govore da nije dobro, da može bolje, čuli smo one koji kažu da je dobro da treba i još bolje i da jednostavno svako iz svog kuta gledajući ovu problematiku iznosi svoje sudove. Demografija i depopulacija čuli smo i to, nije nešto valjda što je uhvatilo samo ovu Vladu, ali za vrijeme nje se priča, pa kad je gđa. Šuica postala i potpredsjednik Europske komisije sa tom temom s kojom se treba baviti, to je bez veze jer svi su se s time bavili i prije toga itd. i to nije ništa što bi trebalo veselit bilo koga u RH, važnije je ono drugo kakvu sliku ostavlja ili što ona nije rekla kako treba itd., tako i cijela priča oko ovih naknada. Kad nešto poraste za 100% u odnosu na nešto što je bilo 2015. mi kažemo nije dobro jer je valjda trebalo ostat tamo gdje je bilo i 2015., kad proračun Ministarstva socijalne skrbi koji je više-manje isti kakav je i bio poraste za dvije milijarde u odnosu na ono što je bilo 2015., ni to nije dobro, država kaže evo 6,5 milijardi, s time riješite sve socijalne probleme koje imate u sustavu. Naravno, tada se pojave mesije koji kažu evo samo treba srušit ovu Vladu, mi ćemo to sve riješit, imamo 3 rješenja, posebni savjet mudraca koji odmah rješava sve probleme pogledom i jednostavno realizira već u prvom danu gotovo sve probleme države koje se pojavljuju svakodnevno jer pitanje demografije, dolazim sa lokalne razine, je i pitanje koje se događa i na lokalnoj razini, nije samo vrh države ili središnja država ona koja ga može ili ga treba riješit, imamo brojne primjere jedinica lokalne samouprave koje tom problemu pristupaju svatko na svoj način gledajući u ono što mogu i koliko mogu da bi u svom socijalnom programu pristupili tom problemu na način na koji misle da je moguć i da daje dovoljno mogućnosti da zadovolji barem određene potrebe mladih roditelja, roditelja koji žele imati djecu, da im olakšaju prve godine života i da im olakšaju apsolutno put u novi život. Znam koliko i sami izdvajamo u tu priču socijalne politike, ali i pratimo statistike. Na svojih 1200 stanovnika svake godine mi umire negdje između 13 do 17 ljudi i rodi nam se 12 do 14 djece, znači da mi u periodu od 10.g. sigurno gubimo negdje 30 do 50 stanovnika općine, jedne male sredine i to je problem koji nije samo lako riješiti rodiljnom naknadom, naknadom za novorođenče, besplatnim vrtićem ili sufinanciranjem ne znam koliko ovaj bilo kojih aktivnosti koja ta djeca imaju na lokalnoj razini. Država je kroz ovaj zakon pokušala pomoći roditeljima da u vremenu kada žele i jesu sa svojom djecom i moraju biti sa njima, imaju primjerene naknade za to što su napustili u tom trenutku svoj posao i konačno kad se vrate na posao da opet rade za svoju plaću normalno i da imaju primjerenu naknadu, što je u tome loše, ja mislim da nije ništa i da je jednostavno jedna ta mjera nešto što doprinosi, ništa ne odnosi, doprinosi, neistina je da Vlada o tome nije razmišljala jer piše jasno u zakonu koliko to košta, koliko na razdjelu Ministarstva socijalne skrbi i demografije, a koliko na razdjelu HZZO-a, znači piše, iznosi su tu i laž je kad netko kao koji sebe zove financijskim stručnjakom kaže da toga nema i da je Vlada ušla u to zato što je predizborna godina, to je čista laž, tako da jednostavno, kažem u svim ovim raspravama prepoznati što je najbolje za roditelje, ja vjerujem da će na glasovanju roditelji tj. zastupnici to podržati jer taj problem je nešto što je vidljivo, vidljivo je da imamo u ruralnom prostoru problema, možda u urbanim sredinama to nije toliko izraženo, ali vjerujem da toga ima i u Zagrebu, i u Rijeci, i Osijeku i manjim gradovima jer svatko tu pokušava kaže doskočiti na svoj način. Da li smo radili po pitanju pomoći roditeljima u ovom mandatu? Mislim da jesmo, sam program gradnje dječjih vrtića koji je prepoznat kao problem zaposlenih, koji nemaju gdje ostaviti dijete je nešto što se krenulo organizirano rješavati, danas su stotine vrtića u izgradnji na razne načine i uz sufinanciranje države i lokalne samouprave pogotovo i to je nešto što će vjerojatno doprinjeti da u nekom budućem razdoblju imamo dovoljno mjesta za one kojima je to potrebno. Što smo još radili? Mislim da samo podizanje plaće kroz 4 kruga porezne reforme je također bio određeni doprinos svemu tome, međutim čujemo da se nije smanjio PDV na pelene, na dječju opremu, potrepštine itd., a smanjio se i takvih priča imamo kažem u saboru dnevno gdje se ignorira učinjeno i sve ono što se treba učiniti na način da jednostavno izgovaramo neistine i govorimo puku ili građanima vi to jednostavno morate srušiti, pogotovo ovu Vladu koja je učinila puno u svakom segmentu ili području s kojim se bavila, ali jednostavno percepcija nam mora odlaziti na sve nevažne i nebitne momente koji se valjda trebaju događati u ovoj državi. Da bi ovo isto bilo moguće vjerojatno je bilo potrebno urediti javne financije, da bi se ovo moglo isplatiti, ne samo ova mjera, nego vjerojatno i neke druge koje će slijediti, nešto je trebalo i u javnim financijama učiniti i to se učinilo, čujemo da i tu ništa ne valja i da je to sve drži vodu dok majstori odu, a nije tako i naravno da očekujemo od građana da razumiju da ovo što se radi nije konačni kraj svega čuli smo brojne demografe, takvih nije bilo čuti od 2011. do 2015. nigdje, svi sve u jednom trenutku i točno znaju koje mjere trebaju i kad su neki i dobili priliku, otišli su i rekli su da im je lakše to iskritizirati sa neke stručne pozicije ali povući određeni potez koji se može opravdati i zakonskim aktom, strategijom ali i financijskim sredstvima koja su moguća, e to je onda već malo teža priča i zahtjevniji zadatak. Nije problem govoriti kažem ako nisi donosio odluke a dnevno ih donosimo i mi na lokalnoj razini i nije lako slušati priče o socijali ali jednostavno sustavi postoje. I kad bi se objedinilo ovo što je kolegica Opačić rekla, sa svih razina što se izdvaja, vjerovatno bi shvatili da u tom sustavu očito još treba raditi određena poboljšanja ali i da on itekako generira velike iznose novaca koji kad bi dodali sa lokalne razine na ovo što se izdvaja samo sa strane države, da su to još milijarde kuna koje idu u sustav socijale ne bi li se olakšalo život mnogima koji imaju određenih problema u određenim svojim životnim aktivnostima. Mislim da evo, ovaj zakon zaista u svojoj namjeri je dobar, da želi pomoći roditeljima, da će sigurno to učiniti a hoće li on biti taj koji je prijelomnica da će se više djece rađati ili neće, smatram da to nije baš najjednostavnije rješenje pa da kažemo mi ćemo po zakonu moći osigurati da nam se rađa više ili manje djece i da to nije pitanje samo nekog zakonskog akta nego i mnogih drugih činitelja koji čine život jedne obitelji a posebno danas mladih ljudi.

O dobro, imamo puno replika. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Boriću, zakon o rodiljama je naravno dobar zakon i ide se koliko-toliko pomoći rodiljama i ljudima i ženama sa malom djecom međutim ako slušamo da imamo 9,5 milijardi kamata u ovoj državi pa si postavimo pitanje šta smo ranije radili, gdje smo to išli, kako smo mogli toliko zadužit se, ne pratiti naš razvoj ekonomije pošto sam i sam poduzetnik pa znam šta je vodit računa o novcu, tako i država mora vodit o svakoj kuni i o novcu kojega ima. Ja znam da je ovaj zakon dobar i da ide na ruku, da li je on dovoljan, to je o tom potom ali mogućnosti su takve kakve jesu.

Kolega Mišić, pa evo samo u djelu u kojem ste rekli da plaćamo 9,5 milijardi kamata i tu je ova Vlada jedina očito koja je zadužila sve i pokušava riješiti mnogo naslijeđenoga i to radi u pozitivnom smislu ali eto, ne valja, bilo je puno boljih koji su nas zaduživali i 70 milijardi u mandatu pa kažu da su bili super i da to jednostavno je tako moralo biti i drugačije nije moglo biti a ova Vlada jednostavno je to moral riješiti i okrenuti trendove, smanjenje javnog duga u odnosu u postotku na BDP pa i nominalno ako je to ikako moguće u cijelom mandatu plus riješiti sve mnoge probleme koji će ili su došli već na naplatu. Tako da ova priča samo o ovom zakonu plus sve rasprave koje vodimo ovdje u Saboru, kažem, na građanima je da prepoznaju da li se netko trudio, radio i hoće li isporučiti nekakav rezultat na kraju svog mandata, ovdje će bit dosta toga mjerljivo i tu će bit problema kad će se trebat prikazat zaista što se učinilo [[Upadica Radin: Vrijeme, hvala, hvala.]] da bi mogli kazati toliko smo naslijedili a toliko smo isporučili [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] To je razlika. Uvaženi kolega, i vaši prethodnici i vi ste evo osvrnuli se na demografske probleme i svi mi možemo zaključiti da se oni ne mogu riješiti preko noći, da je to proces koji traje. Jednako tako možemo se složiti da je ovo nadstranačka tema, danas smo čuli puno dobrih prijedloga i s jedne i druge strane ove sabornice ali ono o čemu ste vi govorili je to da uz nacionalnu politiku i mjere nacionalne se trebaju uključiti jedinice lokalne i regionalne samouprave i svi zajedno zajednički raditi kako bismo demografiju odnosno kako bismo osnažili obitelji kroz raznorazne mjere ali evo, kroz poreznu reformu jedinicama lokalne i regionalne samouprave definitivno uz sredstva koja su dobili kroz porezno rasterećenje, dajemo mogućnost da kroz svoje proračune odnosno da kroz mjere lokalne i regionalne politike pomognemo mladim obiteljima i osnažimo ih.

Mnoge kažem lokalne samouprave i preko desetke tisuća kuna, neki u nekoliko godina isplaćuju. Nakon toga jaslice subvencioniran cijena, potpuno koliko god je moguće plus poludnevni, cjelodnevni boravak negdje i 100% subvencioniran gotovo i besplatno u nekim lokalnim samoupravama, kod mene 30% plaćaju roditelji, 70% općina. Nakon toga osnovna škola, ove godine uvedeni besplatni udžbenici za sve. O tome nitko ne želi govoriti jer je to kao nešto normalno, do sad su problem postale recimo radne bilježnice tko i h kupi ili ne kupi. Nakon toga subvencioniran ili besplatan prijevoz učenika osnovnih škola, srednjih škola, po otocima do prve stanice na kopnu pa onda nakon toga stipendije i dolazimo kroz određena razdoblja da govorimo da pomažemo. Da li je to dovoljno? Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Borić, slušajući vašu raspravu volio bi da je još bilo malo više argumenata, ali se slažem s vašom tezom da nije jedino novac onaj koji je vezan za pronatalitetnu politiku i da time nećemo ili nemamo više djece. Slažem se da je potrebna promjena društvene klime i ono što ste rekli, dakle uvijek počinjemo sa onim negativnim temama, apatije, letargije, beznađa, straha što silno utječe na ljude, mlade ljude, planiranje njihovih obitelji, nesigurnost u okruženju u kojem živimo. Dakle, društvena klima je po meni iznimno važna za promjenu i pronatalitetne politike, a ne samo novac odnosno stimulacije ili naknade o kojima danas govorimo. Danas sam čuo jednu raspravu u kojoj kaže da u ruralnom prostoru više nema nikoga, da je ostao kolega ja mislim Bulj sam u Suhaču. Pa nije istina, nije istina ima u ruralnom prostoru ljudi, odlaze ljudi i to je istina, ali da se pokušava na mnoge načine taj život obogatiti i kroz društveni život i na brojne načine, pa kroz lokalne proračune, kroz pomoć regionalnih razina i državnih to se čini. Da li je to dovoljno, pa uvijek kažem možemo bolje. Na to je prostor u kojem se trebamo boriti na nekakvim izborima kroz određene programe i to što nudimo da bude bolje od onoga što smo vidjeli ili zatekli, ali ovdje se sve priče svode na to da je sve bilo super do 2016. i da je nakon toga katastrofa u cijeloj državi i nema rasprave dnevne koja ne govori o crnilu, depresiji, defetizmu u kojem trebaju živjeti svi i na taj način promišljati svoju državu.

Vi kažete drugačije. No moram vam reći da je Vladi do konkretnih mjera napravila bi već na početku svog mandata konkretne postupke da smanji iseljavanje i da vraća one koji su iseljeni i da naše obitelji zadrži u Hrvatskoj. Sada je zapravo pitanje može li ova mjera uspjeti i vratiti iz demografske provalije i rezultirati većim brojem djece. Hoće li učitelji imati već slijedeće godine djecu da upišu u prvi razred? Vlada je trebala na početku svog mandata, a još i prije napraviti nacionalnu demografsku strategiju kojom bi smanjila negativne trendove. Hvala lijepo. Kolegice ja sam čuo ipak takvih rasprava, bez obzira što vi govorili, a kad govorimo o tome tko gdje ide i zašto ide, pa evo imate i primjer u vlastitoj stranci, vaš čelnik je između plaće koju je imao u saboru i one koja je bila u nekom drugom parlamentu u Bruxellesu odabrao onu koja mu je veća. Tu ste se na neki način svi razišli i odlučili se da je bolje da se žrtvujete za njegovu veću plaću nego da on ostane ovdje i brani boje Živog zida s obzirom na to da je i on osjetio benefite EU ili ulaska u EU. Pa napravio je vjerojatno zato jer je tamo njemu puno bolje i lakše i ne doživljava moguće ovakve rasprave kao što ih doživljava možda ovdje u ovom saboru. Tako da evo ako tu mogu pomoći s vama, vama na vašim promišljanjima možda da krenete od vas u Živom zidu pa da otkrijete određene razlike.

Hvala vam. Idemo dalje. Nemojte se bojati sutra će svi glasati za ovaj zakon, neće nitko biti protiv. Nije ovaj zakon loš, ali ako vi mislite da ćete vi ovako poboljšati demografsku situaciju onda se ljuto varate. Znate u zemlji u kojoj je smijenjeno 14 ministara od toga 8 zbog korupcije, u zemlji u kojoj stožerna stranka ima postupka zbog lupeštva, zbog krađe, ljudi ne žele ostati. I oni neće u takvoj zemlji odgajati svoju djecu, niti žele u njoj boraviti. Prema tome, da bi se popravila demografska situacija mora se popraviti ukupna politička situacija, a HDZ to dokazano ne može napraviti, dokazano. U zemlji u kojoj ni jedan ministar ne zna ispuniti imovinsku karticu, gdje upisuje livada, a ima vilusinu tamo, a kako je do te vilusine došao, u takvoj zemlji, gledajte to antidemografske mjere koje HDZ provodi. Kolega Stazić možda bi u ovoj zemlji možda bilo i bolje da ne slušaju nekada i vaše i upise i izgovore, znači to jest da ne čitaju ono što pišete, kao recimo da niste vi i vaši prethodnici učinili posao '45. do kraja, ne, možda bi to mlađi ljudi drugačije doživljavali, ali nažalost kad vide i vas takvog u Hrvatskom saboru možda bi jedna od demografskih mjera da vas više ne vide tu sa takvim izričajem i sa takvim promišljanjem. Jer vrlo brzo i zaboravite da ste sjedili nekada na ovome mjestu i branili sve one zakone koji nisu donosili ništa pa ni po ovom pitanju. Isti su bili iznosi 2011. i 2015., niste bili sposobni. I danas prosipate pamet, a činili ste sve katastrofalno i loše i zato vas je narod smijenio. Što se tiče ministara, koliko je ministara nestalo iz vlade Milanovića kojem ste vi bili potpora, pa 10. Na koji način, što su oni to odlazili, iz vlastite volje?

g. Borić iz HDZ-a, pa naravno da ovo koristite za predizborne svrhe, ja vidim da ste vi učili od vašeg koalicijskog partnera g. Bandića i lokalnih izbora 2017., evo bravo na tome. Ja bi samo htio vama naglasiti da ste vi u zadnjih par godina uništili hrvatsku mladost i raselili ju i stručnjaci upozoravaju da ovo što ste vi uspjeli napraviti da se RH od toga neće oporaviti slijedećih 100.g., demografski se neće oporaviti 100.g. g. Borić i sada imate ovdje hrabrosti uopće nam nešto govoriti, a ja vam isto moram napomenuti da je Živi zid dao svoj prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine koju bi svu dao u demografske svrhe, znači sve ove milijune, stotine milijuna, ako ne i milijarde koje ste vi ukrali, mi bismo uložili u demografiju, evo to je rješenje g. Borić. Hvala lijepo. Kolega zastupniče, pa što se tiče Živog zida, sve je vidljivo u saboru, ne trebamo mi puno o tome, evo tu je jedan vaš bivši kolega, znači vi ste leđima na neki način i ušli u ovaj sabor, pa je morao otići od vas, nije se slagao, počupali ste se oko jedne plaće u Europskom parlamentu [[Upadica: Ja nisam, ja nisam]] pa kažem [[Upadica: Ja nisam]] u redu, kažem oni su se počupali u Živom zidu oko te jedne plaće i jednostavno je nastalo nekoliko stranaka, a ta stranka je upravo mladim ljudima nudila ta rješenja o kojima govorite, napustili ste ih radi jedne plaće vašeg čelnika u Europskom parlamentu, sve je to bilo za ništa kad je ta plaća bila vrednija, vrjednija od toga što ste zastupali i danas morate se smiriti tj. morate se pomiriti s time da ljudi, ti mladi koji su možda i gledali u vas kao nešto drugačije, više vas ne gledaju, shvatili su oni da je ta plaća vama bila važnija od svega što ste zastupali [[Upadica: Fala, fala, vrijeme, vrijeme, vrijeme]] i to je jedina istina.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Borić, kažete nije u novcu sve bitno, ja se tu slažem i ovaj zakon podržavan, al bitna je poruka kakvu vi šaljete mladim ljudima i sad zamislite kakvu poruku šaljete mladim ljudima koji nemaju riješeno stambeno pitanje, vi iz HDZ-a po sistemu da direktor APN-a sam sebi daje stan u Zadru i to je ta poruka koja mlade šalje iz RH. Što se tiče demografije, vi apsolutno nemate nikakvu politiku o demografskoj obnovi RH i to vam ne treba oporba govorit, to vam trebaju govorit vaši bivši ministri. Zašto ste smijenili ministricu demografije koja više nije ministrica? Pa državni tajnik nije bilo ja mislim u povijesti hrvatske politike da vam državni tajnik za demografiju dođe na presicu i kaže da je demografija vaše stranke folklor, to je činjenica, znači to je činjenica, to, to je vaš rekao državni tajnik g. Strmota na odlasku. Kolega Pranić, vi ko bivši član HDZ-a, pa MOST-a, pa na kraju mlad čovjek ili s liste mladih ste vjerojatno kao čelnik probali jedan dio ovih socijalnih mjera i svega što trebate učiniti kao čelnik da i građani na svom, na vašem nebu dobiju određene stvari. Ali kad smo već kod tih stanova, recimo čelnik u stranci u kojoj ste vi bili nekada član ili ste bio dio njih i došli s njima u sabor, je dobio kredit od tog APN-a, pa mi možete vi sada ako možete na neki način objasnit koja je razlika između tog stana i taj direktor je danas smijenjen i tog kredita, ja mislim da nijedan državni dužnosnik do sada nije dobio subvencionirani državni kredit da bi sebi riješio stambeno pitanje, ja ga ne znam, možda ga ima, evo ako je i to pitanje ajmo vidit koji su to [[Upadica: ministar financija]] govorimo o APN-u, ostavimo se mi ministra financija.

Hvala lijepo potpredsjedniče. Evo, kolega Borić, uvijek je vas fascinantno slušati da se tako izrazim jer ono čim dođe HDZ najedanput sve se popravlja, svi ekonomski pokazatelji, prije je bilo katastrofa. Danas ste upali u jednu malu kontradikciju, čak ste uspjeli priznati da je recesija bila za vrijeme kad je zapravo HDZ bio na vlasti, znači rekli ste od 2010., 2015., do 2015.g., pa i sami ste onda objasnili malo tu recesiju da onda jednostavno stvari treba malo, nema tolko naravno sredstava, nema niti na lokalnoj, nema naravno niti na državnoj razini, brojne su onda lokalne jedinice puno manje subvencionirane nego što rade danas. A šta se tiče ovog vašeg da trebaju lokalne jedinice više, ja se slažem tu, ali isto tako unatoč i ovoj poreznoj reformi koja je donesla neke pozitivne efekte svakako još uvijek imate ogromne razlike, da imate na sjeveru RH lokalne jedinice koje raspolažu od nekakvih 2,5 do 3.500,00 kn po stanovniku, a da imate u nekim dijelovima RH di lokalne jedinice raspolažu sa [[Upadica: Fala, vrijeme g. Vešligaj]] 10 do 11.000,00 kn po stanovniku, dakle još uvijek imamo te velike razlike [[Upadica: Fala lijepa]] koje nismo riješili

Ali kad ste slušali ovo o recesiji onda niste dobro slušali jer sam ja to sveo na to da ste vi rekli mi smo sada u recesiji, iz nje nikako ne možemo izać, ne znamo i sve je dobro, nema demografije, nema problema, nema do populacije, nema problema, ne javljaju se demografi, nema ih, mladi se rađaju, rađaju se, stariju umiru, umiru, sve je bilo normalno, al u jednom trenutku kad se izlazi iz toga svi govorimo sve je nedovoljno dobro, sve može biti još ne znam koliko bolje i upravo ste vi to novo rješenje koliko ja slušam u zadnje vrijeme, vi isti kažem koji ni u onom vremenu niste mogli napraviti ništa osim onog duga od 70 milijardi, to ste potrošili, stalno pitam, nitko ne zna gdje, na što, što je to bilo, ne?

Uvaženi zastupniče Borić. A propos porodiljnih naknada. Žena mi je trenutno na tom porodiljnom dopustu, ona je zubar, završila je fakultet, počela je raditi međutim, dosta brzo je ostala trudna, još nije zapravo do kraja ni faks završila i sad ona ima porodiljnu naknadu od 2400 kn i ja sad nju nagovaram, gle, Viktorija, hajmo još jedno dijete, ona kaže Ivane, ja ne mogu živjeti od 2400 kn, imajte, jer zašto? Jer kao nije radila u komadu koliko je trebala raditi prije odlaska na porodiljni da bi ostvarila taj nekakav, ne znam, puni iznos te naknade, itd. i budući da zakonodavac nije razmislio o tome, odnosno ili ga nije briga, ja ne mogu Viktoriju sad nagovoriti na još jedno dijete, ona kaže, ne, neću, hoću sada raditi, ne mogu živjeti od 2400 kn i onda još mene žica, prijatelju moj. Misli i na druge, nemojte samo na sebe misliti gospodo iz HDZ-a. Izvolite.

Pa očekujem tvoju pomoć u tome, ako je ovo sve nedovoljno i ti bi trebao pridonijeti tome valjda, a u tom obitelji valjda dvoje trebaju pomoći ... [[Upadica se ne čuje.]] Zato se moraš truditi da budeš i u sljedećem mandatu, što će ti biti teško, ne? [[Upadica Radin: Molim vas, nemojte.]] Jer jednostavno si promašio smjer politike, otišao si od onih koji su te stvorili kao Živi zid, ne, i jednostavno ćete onda imati problem. Zato, kažem, prihvati ovaj zakon jer on dobro ide u korist. Evo, to je ono što ti ja mogu ovako trenutačno pomoći. Hvala lijepo [[Upadica Radin: Juričev-Martinčev.]] Poštovani kolega Boriću, rekli ste da problem demografije je problem koji treba rješavati i na nacionalnom nivou i da nije sve tako crno kako naša oporba želi to prikazati. Pa evo, nedavno smo mogli čitati da imamo demografski preokret, da na dalmatinskim otocima ima sve više stanovnika, da u posljednjih 6, 7 godina, npr. Šolta bilježi čak 23% više stanovnika, u Visu 20 obitelji više, Dugi otok bilježi 190 mještana više, u Salima imamo ovu godinu 14 prvašića za razliku od prošle godine kad ih je bilo 5 i naravno, svaki od tih načelnika, gradonačelnika, iznosi svoje mjere i načine kako pomaže svojim mladim obiteljima. U Salima imamo naknadu za novorođenče, za prvo dijete 60 tisuća kuna, na Visu pak, grade se 22 stana iz državnog projekta poticajne stanogradnje i 13 stanova iz naših sredstava iz njihovih sredstava, itd. Nismo Zagreb, mi smo otočani, bez obzira na to pokušavamo organiziranom politikom već 2 desetljeća sačuvati život i omogućiti još više znači stanovnika i ljudi koji će na otocima živjeti i mislim da to ova država kroz sve Vlade do sada uspijeva jer godišnje se zaista izdvajaju veliki novci da bi se riješilo one osnovne infrastrukturne, prometne, društvene, komunalne infrastrukture, znači da bi riješili sve probleme, a onda idu lokalne samouprave kojima je i ova Vlada kroz porezne reforme, kroz izmjene Zakona o porezu na dohodak omogućila da imaju veće porezne prihode u svojim proračunima, pa vjerojatno sa te strane mogu izdavati i određene naknade koje su zaista velike. 60 tisuća kuna za prvo dijete je velika naknada koju vjerojatno ni neki gradovi bogatiji možda ne žele ili ne mogu isplatiti, ali vjerojatno to ima i razloga zašto. Kažem, ja sam za sebe sretan da i u svojoj sredini, na malo ljudi [[Upadica Radin: Vrijeme.]] imamo skoro 200 djece u dobi do 18 Jer sada je došlo vrijeme za iznošenje stajališta u ime Kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika. Izvolite.